ćemo prijeći na objedinjenu raspravu o sljedeće dvije točke, to su: Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o strancima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 926 Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 927 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 197. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Pred vama su prijedlozi dopuna Zakona o strancima i Zakona o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji. Važeći Zakon o strancima na snazi je od 1.siječnja 2012.godine i on regulira područje ulaska u RH, boravka u RH i rada stranca dakle državljana trećih zemalja i usklađen je sa ukupno 23 direktive, preporuke, odluke i rezolucije Europske pravne stečevine i odnosi se isključivo na državljane trećih zemalja, ne i državljane EU. Trenutačno u RH na važećem boravku jest 66.582 državljanina trećih zemalja od čega 10.282 državljana ima odobren stalni boravak, a 56.300 privremeni boravak, najviše u svrhu rada 46.681, a zatim u svrhu spajanja obitelji 8.263 i druge svrhe kao što su studiranje, znanstveno istraživanje i ostale manji broj stranih državljana. Svim njima, dakle državljanima trećih zemalja koji imaju odobren bilo privremeni, bilo stalni boravak izdane su i dozvole boravka i u dijelu tih isprava će prestati ili je već prestao rok važenja za vrijeme proglašenje epidemije bolesti COVID-19. Ovim prijedlogom zakona omogućilo bi se državljanima trećih zemalja da za vrijeme trajanja epidemije koriste izdane dozvole boravka radi nastavka nesmetanog boravka i rada u RH. Jednako tako, predloženim dopunama se propisuje da radnje u upravnom postupku koji su državljani trećih zemalja dužni poduzeti u rokovima propisanim Zakonom o strancima, mogu poduzeti najkasnije odnosno najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije. To su primjerice upravne radnje koje se odnose na podnošenje zahtjeva za produženje odobrenja privremenog boravka, podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad, podnošenje zahtjeva za izradu biometrijske dozvole boravka za zamjenu dozvole boravka zbog proteka roka važenja ili promjene podataka ili oštećenja same dozvole boravka, zatim za prijavu ili promjenu prijave boravišta i adresu stanovanja. Jednako tako, u istoj situaciji su i državljani država članica europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji. Kao što vam je poznato, prošle godine ova materija izdvojena je iz Zakona o strancima i od 18. 7. 2019. g. na snazi je zakon koji regulira boravak i rad državljana država članica europskog gospodarskog prostora u RH. U ovom trenutku u Hrvatskoj boravi 12 477 državljana država članica europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji. Od tog broja, 6 771 osoba ima odobren stalni boravak a 5 706 imaju prijavljen privremeni boravak, najčešće u svrhu spajanja obitelji ili korištenja nekretnina. I ove kategorije osoba dakle izdane su potvrde o prijavi privremenog boravka i boravišne iskaznice, a djelu tih isprava prestao je ili će prestati rok važenja za vrijeme trajanja epidemije. Stoga se prijedlogom dopuna ovoga zakona, predlaže korištenje već izdanih potvrdi o prijavi privremenog boravka, izdanih boravišnih iskaznica kao i poduzimanje pojedinih radnji za čije poduzimanje su određeni i propisani rokovi. Dakle i državljani članica europskog gospodarskog prostora bit će dužni poduzeti u rokovima propisanim odredbama važećeg zakona odnosno najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije, određene radnje i postupke za produženje svojih dokumenata. Dakle, kako državljani trećih zemalja i državljani država članica europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji zbog ograničenja socijalnih kontakata a time i obavljanja određenih poslova u kojima se izdaju ili produžuju valjanost njihovih dokumenata, dakle predložene su dopune ova dva zakona kojima će sve te osobe svoje dokumente moći produžiti u roku od 30 dana od dana prestanka epidemije. Za provedbu Zakona o strancima i Zakona o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH. Poštovani državni tajniče, dobro je da smo na razini Europe a mislim i svijeta poslali poruku ipak i u ovoj pandemiji da smo jedna sigurna i stabilna država i destinacija. Znamo da počinje nautička sezona i sami ministar turizma je spomenuo da je taj prvi val možda turista kako bi spasili što se spasit da u sezoni je upravo u onim strancima koji imaju plovila ili neku nekretninu u vlasništvu u RH. Znamo da je njihov interes za dolazak čak i u karantenu u RH itekako iskazan, da li ministarstvo razmišlja o tome da upravo tim stranim državljanima koji imaju u vlasništvu ili plovilo ili nekretninu u RH, dozvoli ipak da dođu u RH i koja je uopće procedura da oni dođu? Poštovani g. zastupniče, dolazak tih osoba u njihove kuće ili vikendice je dopušten, ali u ovo vrijeme trajanja ovih mjera ograničenih socijalnih kretanja, oni će morat biti u izolaciji 15 dana, dakle neće se moći slobodno kretati.

G. državni tajniče, jedna od mjera koja je izazvala najveće nezadovoljstvo naših građana je ograničenje kretanja pogotovo nelogično ograničenje u okviru svojih županija gdje postoje općine koje nemaju najosnovnije resurse poput pošte ili banke pa ljudi nisu mogli da obave najosnovnije poslove do drugih općina, znači tu smo pokazali da nismo baš realno nit teritorijalno podijeljeni u RH i da to treba mijenjati i s druge strane da ta odluka je mogla biti na razini županija, mislim da je to bio puno ispravniji put i nadam se da ćete uskoro krenuti u tom smjeru odnosno da ćete prekinuti ovo ograničenje kretanja na najosnovnije općinske jedinice. Ali ono što me zanima, znači zanima me ovih 60 000 stranaca, na koji način se oni kreću u RH dok naši građani mogu biti u okviru svoje općine, zanima me kako se kreću ovih 60 000 stranaca koji su trenutno u RH. Stranci koji imaju izdanu dozvolu boravka u RH u većini svojih aktivnosti životnih i radnih su isti kao i hrvatski državljani.

Ovim zakonom želite spriječiti u biti socijalne kontakte i izlaske tj. produžjate dozvole strancima koji imaju prebivalište ili boravište na ovome području RH. Međutim, je činjenica kad govorimo o stranim osobama na području RH da je RH liberalizira tržište i da imamo veliko povećanje stranih radnika, poglavito na području RH koje prelazi 100 000. Za usporedbu prije 2.g. smo imali 15 000 radnika, 10-11 000 iz drugih država i to uglavnom iz Bosne, Srbije, povećanje iz drugih država. Imate li podatak koliko je ljudi primjera van EU, iz drugih država Europe u RH koji su u radnom odnosu, a trebaju produžiti ove dozvole?

Poštovani zastupniče, kao što sam uvodno rekao, u RH boravi trenutno 66582 državljanina tzv. trećih zemalja, dakle izvan EU, a to ste pitali. Od tog broja njih 56300 ima odobren privremeni boravak, a u svrhu rada 46681, dakle taj broj osoba radi. Dio njih je nažalost kao i dio hrvatskih državljana ostao bez posla u ovoj situaciji, pogotovo u nekim sektorima. Međutim, javlja se veća potražnja u drugim sektorima.

Ja mislim da je to pitao kolega Bulj. A to znači da li zapravo mi imamo drugačiji kriterij prema strancima ili u odnosu na naše građanima. Kažete da će stranci moć na svoje jahte i na svoje vikendice, a naši građani to ne mogu napravit. Zapravo moje pravo pitanje je bilo da li vi odobravate prebivalište i boravište u ovome trenutku sukladno Zakonu o prebivalištu i boravištu?

Zakon o strancima odnosno ovaj Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora za ove druge kategorije o kojima danas i govorimo i o kojima imamo u proceduri izmjene, dopune zakona. Za hrvatske državljane s obzirom na ograničenje kretanja ograničene su i promjene prebivališta i boravišta osim u određenim opravdanim slučajevima.

Mene zanima zapravo jedna situacija koja je sad možda nevezano na ovo trenutno stanje iako pretpostavljam da te osobe koje imaju privremeno boravište, dakle stranci ili prebivalište, u pravilu ne mogu kretat se unutar područja EU ili bi trebali. Naime, oni po sadašnjem zakonu bi trebali imat vizu. Međutim, upustva su da neka granične policije mogu u pratnji supruga putovati unutar EU. Recimo Mađarska to dozvoljava, Austrija dozvoljava, no Slovenija ne. Kad bi vi sa suprugom ili supružnikom koji je strani državljanin, ima onih 5.g. dozvoljeno boravište išli negdje, na slovenskoj granici bez obzira ako samo prolazite kroz nju, vam traže vizu. E sad me zanima samo to ujednačavanje kako je to sada u ovoj situaciji uopće riješeno, da li oni uopće mogu, a i ubuduće da se to napravi jel je uputstvo da granična policija napravi sve ako je u pratnji supruga koji ima, državljanin EU, da može se kretati.

U pravilu osobe, državljani trećih zemalja kad su u braku sa hrvatskim državljaninom ili državljankom odnosno državljankom ili državljaninom Europskog gospodarskog prostora imaju slobodu kretanja. U tom smislu je i ovaj Zakon o državljanima država članica Europskog prostora i članovima njihovih obitelji da se omogući lakše kretanje njihovih supružnika članova obitelji koji nisu državljani Europskog gospodarskog prostora.

Mnoge žene iz ruralnih prostora su otišle na rad bilo u Austriju, bilo u Italiju ili neke druge zemlje EU, one su sad u nemogućnosti se vratiti upravo zbog ove odredbe o dvotjednoj karanteni. Koliko sam shvatio ministra na jučerašnjoj presici, on je rekao da s obzirom na spajanje, mogućnost spajanja obitelji da će se praviti iznimke i možda je tu prijedlog, možda bi bilo dobro rješenje da se omogući, evo i našim građanima koji bi se trebali vratiti svojim obiteljima na određeno vrijeme, da se umjesto dvotjedne karantene uvode testovi koji ne moraju biti nakon 2 tjedna, oni mogu biti, to neka kaže struka, možda nakon 3 ili 5 dana, a ta procedura bi u biti mogla biti podloga i za buduću turističku sezonu jer mi ako očekujemo turizam, onda moramo uvesti drugačije modele. Ovo što vi govorite da će ljudi doći na turizam i biti u dvotjednoj karanteni, to doista nema smisla. Razmišlja li se u tom smjeru i jesam li dobro razumio ministra, da će u smislu spajanja obitelji se činiti iznimke?

Dopušta i naravno i repatrijaciju naših državljana u zemlji. I u tom smislu omogućeni su određeni prijevozi skupni da bi ti ljudi lakše došli u domovinu, ali zbog epidemiološke situacije još uvijek je potrebna izolacija. Sada ćemo pitati želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. predstavniče Vlade, evo građani su zainteresirani za sve mjere oko pandemije i koje se primjenjuju u RH, nego bi ovdje tajniku samo rekao da bi bilo dobro da se u Hrvatskoj, da hrvatski državljani ne budu diskriminirani u ovome slučaju zato što je pitanje, koje ja nisam razumio vaš odgovor, da li hrvatski državljanin, ako ima bračnog supružnika iz druge države, da li on može također, imati pravo unutar EU otići u tu državu, kao što će ovim zakonom se omogućiti tim supružnicima, ako je jedan od njih državljanin RH, a, tj. ako je sa područja RH, a njegov supružnik je iz druge države. Prema tome, smatram da ovdje trebamo razgovarati o ovome produljenju, ovim mjerama, trebamo razgovarati na način da postavljamo konkretna pitanja. Mene zanima pitanje da li se, mislim nemamo nikakvih informacija, a znamo da im ilegalnih prelazaka migranata, da li se oni kontroliraju, da li imate te podatke? Da li je bilo slučajno tu pojave virusa kod ilegalnih ulazaka i da li ima nekakva nova informacija na način da, znamo da je bio pritisak na granicu, da ima migranata u na području naše granice, poglavito tu unutar BiH, znamo da je prije ove krize krenuo bio i jedan migrantski val i da ima dosta ulazaka ilegalnih migranata. To bi bilo vrlo bitno od vas kao predstavnika Vlade i jednog od ključnih ljudi MUP-a. Vidio sam ovdje i pitanja za strance koji imaju svoje vlasništvo, nekretninu ili pokretninu unutar RH, vidimo da se ministar poziva na turizam, dok u isto vrijeme se apsolutno baš prema domaćim, našim ljudima koji se bave ugostiteljstvom, prehrambenom, ovaj, restorane koji imaju, koji se drže mjera da se baš i jačaju mišići inspektorata i Andrije Mikulića, baš na tim ljudima. Tako da se vi sad pozivate na to, dok je inspektorat na besmisleno jača mišiće na ljudima koji žele očuvati radna mjesta u ugostiteljstvu, da je baš taj inspektorat, vidljivo da je apsolutna diktatura i samovolja kod određenih mjera, ali nejasne su mjere, tako da ljudi imaju ugostitelje i ne samo sad u turizmu, u ugostitelj, ako govorimo o turizmu, imaju ogroman problem, tako da ta priča o nekakvim relaksacijama bi bila dobra, ona bi bila poželjna, dobro bi bilo da tajnik kaže koje su to značajne mjere, međutim, u ovome trenutku imamo ogroman pritisak državnog inspektora, tj. njegovog inspektorata, Mikulićevog inspektorata. Mi smo donijeli ovdje i zakone lex Mikulić, 52 zakona smo mi ovdje mijenjali 3 mjeseca da bi se usidrio i ustoličio Andrija Mikulić i da bi radio šou, poglavito ljudima poduzetnicima, gledajući im je li imaju stol ispred, kako će ostaviti hranu, ako neće ostaviti na taj način. Tako, pozivat se u jednoj turističkoj državi na ovaj način, relaksaciju mjera, a na ovaj način se ponašati prema domaćim poduzetnicima, tj. domaćim ugostiteljima, evo i građani će to prepoznati više nego skandalozno i sramotno u isto vrijeme kada McDonald'su, bankama stranim se odobraje taj isti rad koji naravno prodaju nedomaću hranu, nego štetnu, uvoznu hranu, uglavnom GMO hranu koju mi ne promičemo, tako da je to jedan ogroman problem i jedna ogromna diskriminacija prema našim građanima, zato bi volio da državljani RH u ovim mjerama budu jednakopravni sa drugim znači ljudima koji žive na ovome području, tj. strancima na ovome području koji imaju boravište i prebivalište. Nemojte samo preko domaćih ljudi, naših ljudi prebijati kao dosad što se radilo i u slučaju i volio bih da se o tome danas pričalo i ... [[Govornik se ne razumije.]] se pričalo ili da je Ministarstvo poljoprivrede poduzelo, znamo da je nedostatak radnika npr. bio po pitanju poljoprivrednih npr. evo za sezona je jagoda, ljudi koji bi trebali brati jagode, da su prije, dobar dio, evo na vrgorskom području je bio iz Hercegovine koji su brali, to je jedan ogroman bio problem. Te stvari treba rješavati, da naši poduzetnici mogu egzistirati na tržištu. Nažalost, vidimo da je represija inspektorata, Državnog inspektora i Andrije, ova diktatura Andrije Mikulića je nepodnošljiva i vidimo da su ustali i ugostitelji i poduzetnici jer jednostavno to ponašanje je, zato što su i nejasne mjere, u biti mjere nisu za sve isti. Još bih na kraju samo rekao da u Hrvatskoj u ovome trenutku očekujemo, vi kao predstavnik Vlade, puno snažnije mjere. Ovi svi zakoni koje mi ovdje donosimo su bitni, mislim ali kad govorimo o zakonima onda trenutno bi trebalo donijeti pod hitno da ne bi se više dodvoravali tim bankama jer čitao sam vidim izjavu savjetnika Andreja Plenkovića premijera koji kaže da banke moraju imati dobit, nitko im nema pravo oduzeti dobit, a znamo da su, banke imaju ekstra dobit u RH, volio bi da je bio zakon o moratoriju na kredite i kamate za naše građane i da hrvatska Vlada, premijer i predsjednik ne kleče pred bankama nego jednostavno kao i brojne druge države u ovome trenutku da donesu znači moratorij, a mi saborski zastupnici o tome moramo pričati, predstavniče Vlade, građani žele slušati ovu priču, ne žele da se riješe ti problemi jer jednostavno to su ključni problemi. Ili recimo bilo bi poželjno već ako je zakon od, ako je od ove godine moguće da strane pravne i fizičke osobe mogu kupiti poljoprivredno zemljište, a u Hrvatskom ga imamo 700.000 neobrađenoga poljoprivrednoga zemljišta vidimo da sada se pozivaju čak i županije one koje su uništile poljoprivrednika kao što je moja Splitsko-dalmatinska županija sad pozivaju na poljoprivredu pa recimo nemamo navodnjavanje Sinjskog polja, nemamo Donje vrgorskog polja, nemamo riješen problem Imotskoga polja i sad se ti koji su uništili koji su odgovorni za vodoopskrbu oni se pozivaju na navodnjavanje i kao navodno daju puste mjere, a sada se baš vidi uvaženi predstavniče Vlade, dragi građani, u ovoj se krizi vidi kako je Hrvatska država vođena i kakve su politike da nema samodostatnosti, tako da trebaju puno ozbiljniji zakoni. Ja sam i dao zakon u proceduru, u hitni postupak, da se pod hitno podjeli državno zemljište u dvije godine, u dvije godine od 400.000 hektara državnog vlasništva podijeljeno je manje od 10.000 hektara. Znači 1%, 2% i to sada leži to zemljište. Dok smo naše poljoprivrednike, sad kad pričamo o stancima u RH koji imaju prebivalište, koji imaju radne dozvole i njihove obitelji, mi iselili cilu Slavoniju, iselili moju Dalmatinsku zagoru i sada još traže oni koji se slikaju u stožerima, sada traže oni kao da se njima triba pljeskati, a oni su uništili i poljoprivredu i stočarstvo i banke i telekomunikacije, sve su dali u strane ruke. U ovome trenutku moramo govoriti o tim zakonima, poslije će biti 9 zakona koje je dao MOST, al očekujem i ovaj primjer uvaženi tajniče oko poljoprivrede jer je to vrlo bitno područje, potrebno je radne snage u poljoprivredi, u RH, kao npr. u ovom slučaju branja jagoda. Ovim putem pozivam sve, kupujmo domaće, kupujte Vrgorske jagode, kupujmo kod naših bakica, kupujmo ovo što se proizvodi u RH još što je ostalo. I pozivam da obrađujemo naše zemljište i pozivam da zaustavimo, zabranimo prodaju poljoprivrednoga zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama. I pozivam vas predstavniče Vlade da napokon ministrica poljoprivrede se trgne i da ministrica poljoprivredne napokon podjeli zemljište neobrađeno.

Povreda Poslovnika članka 238., žao mi je što niste upozorili kolegu Bulja koji konstantno je pričao o ovom zakonu, a nije se držao teme. To bi mu čak i oprostio pošto je otvorio neke ne loše teme posebice oko poljoprivrede, a žao mi je šta je izrekao jednu laž, a to je da je Splitsko-dalmatinska županija uništila sve poljoprivrednike i žao mi šta nije napomenuo upravo mjere za poljoprivrednike i gospodarstvenike koji su predstavljeni u njegovoj Splitsko-dalmatinskoj županiji i šta to možda nije pohvalio. Ovaj, točno je da se kolega Bulj po običaju udaljio od teme, međutim ovaj što se ove druge stvari tiče ja ne mogu procjenjivati da li netko govori istinu, da li netko govori laž. Ja vas molim da ne zlorabimo instituciju povrede Poslovnika umjesto replike. Budući da se na klubove nema replika ja znam da neki imaju tendenciju zlorabljenja. Od sada pa nadalje ja ću to davati opomene za to. Unaprijed vas upozoravam. Izvolite kolega Bulj.

Ja vas lijepo molim nemojmo zlorabiti instituciju povrede Poslovnika. Idemo na sljedeći klub zastupnika, a to je Klub zastupnika HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić. Izvolite. Poštovani državni tajniče Katić, kolegice i kolege. Razlog za dopunu predmetnih zakona je isti, a to je suzbijanje širenja korona virusa. Neosporno je kako smo zbog pandemije korona virusa svi morali prilagoditi život novim okolnostima, što je rezultiralo kod većine građana potpunim promjenama načina života i rada. Sudjelovanje na konferencijama, kulturnim i sportskim događanjima nisu moguća, putovanja bila ona službena ili ona s obiteljima morala su biti otkazana, sva okupljanja i druženja čekat će do daljnjega. Sasvim je sigurno da se naša svakodnevnica i život svih nas mijenjaju, te da neće biti isto do trenutka dok se ne pronađe cjepivo ili lijek kako bi se suzbila ova nova bolest odnosno stekao imunitet. Nažalost, borimo se protiv nevidljivog neprijatelja kojeg svi zajedno možemo pobijediti pridržavajući se zadanih mjera jer čuvajući sebe, čuvamo i druge. Imperativ svih aktivnosti Vlade RH koje su prije svega promišljene i odgovorne te utemeljene na struci je očuvanje zdravlja i života građana. Kako smo i čuli iz uvodnog izlaganja, cilj Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o strancima jest omogućiti državljanima trećih zemalja da za vrijeme trajanja epidemije i nadalje koriste izdane dozvole boravka radi nastavka nesmetanog boravka i rada u RH. Nadalje, propisuje se da radnje u upravnom postupku koji su državljani trećih zemalja dužni poduzeti, mogu poduzeti najkasnije u roku od 30 dana od prestanka trajanja epidemije. Ne bih ponavljala ono na što se točno odnosi jel je to državni tajnik rekao, tako da ću još dodati da držimo kako navedeno doprinose mjerama koje su propisane od strane Nacionalnog stožera, a sve s ciljem zaštite ljudskih života i smanjivanje rizika širenja pandemije korona virusa te će pomoći strancima da uživaju regularni boravak i rad u RH. Kada je riječ o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, njime se omogućuje da za vrijeme trajanja epidemije državljani država članica europskog gospodarskog prostora kao i članovi njihovih obitelji i nadalje koriste izdane potvrde o prijavi privremenog boravka i boravišne iskaznice. I ovdje je propisani rok za poduzimanje radnji najkasnije 30 dana od dana prestanka epidemije. Sve mjere koje je Vlada RH poduzela u ovom teškom vremenu nastale zbog epidemije, donose se prvenstveno kao što sam već i istaknula poradi zaštite ljudskih života i dobrobiti svih građana RH te kako bi se umanjili socijalni kontakti građana i smanjile potrebe za kontaktima sa službenim osobama u policijskim upravama, vezano uz borbu za suzbijanje širenja korona virusa. Ono što je također važno za istaknuti je kako prihvaćanjem predloženih dopuna oba zakona, kao i usvajanjem istih RH štiti temeljna prava, zdravlje te provodi važeće preporuke i mjere za suzbijanje epidemije.

Izvolite.

Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Dakle, dva zakona koja su de facto u istoj kategoriji kao i niz zakona koje smo ovdje već donijeli, a to je produženje roka trajanja različitih dokumenata, različitih isprava na temelju kojih se ljudi identificiraju odnosno imaju određeno pravo, bilo negdje boraviti, bilo se legitimirati, bilo putovati, bilo voziti auto. Dakle, već smo produljavali rok trajanja osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola i ova dva zakona su u istoj kategoriji, dakle s jedne strane produženje dozvole boravka strancima koji imaju dozvolu boravka i ta dozvola boravka se produžuje do okončanja epidemije plus 30 dana kao i sve administrativne radnje vezane na to. To isto važi i za iskaznice i dozvole privremenog boravka za državljane država europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji. Dakle, ne vidim apsolutno sporno ništa ni sa jednim, ni sa drugim zakonom u potpunosti je usklađen s onim što smo već donosili u ovom Parlamentu i što je rezultat izvanrednih okolnosti. Upozorila bih međutim u ime kluba GLAS-a na jednu činjenicu, a to je da smo u svim ovim produžecima, dakle donoseći zakon i o ovome, ali i o drugim dokumentima koje sam ranije spomenula uvijek je rok do okončanja epidemije plus 30 dana. E sad, ajmo reći da će epidemija trajati tri mjeseca, možda se trajati duže, ja se nadam da neće, da će sve to skupa trajat tri mjeseca, dok se ne proglasi okončanje i onda ćete imati 30 dana za sve ljude kojima je istekao bilo koji dokument da nasrnu na policiju, urede, službenike koji će to morati sve izvadit u roku od 30 dana. Neki dokumenti su takve, upozoravam naprosto na to da bi to moglo izazvati apsolutni kaos jer svugdje su rokovi isti. Dakle, neki dokumenti su takve naravi da se mora dati kratki rok. Neki dokumenti su možda ipak takve naravi da se taj rok može produžiti, da se naprosto što bi sad rekli u vrijeme koronavirusa da se izravna krivulja, odnosno da se raspodijeli na duže vrijeme traženje tih, produženje tih dokumenata. Možda se neki dokumenti mogu, može se iskoristiti ovo vrijeme da se naprosto mogu pribaviti isključivo internetskim putem, dakle elektroničkim putem da se izbjegne ova gužva i očita navala koja će se dogoditi, ako sve dokumente produžimo odnosno rok za njihovo važenje odredimo kao 30 dana od okončanja epidemije. Upozoravam na to, ljudi tamo rade koji imaju više iskustva s tim, sjetit će se nekih maštovitijih rješenja, ali mislimo da ne bi bilo loše da se o tome sada počne razmišljati dok je vrijeme, da se izbjegnu te gužve.

Poštovani državni tajniče, naravno da prijedlozi zakona su razumna rješenja koja trebaju se donijeti i usvojiti u Hrvatskome saboru i kao takva, oni će biti od strane našeg kluba poduprti jer pitanje je netko tko se nalazi ovdje kao stranac, sigurno je, pogotovo tim osobama nešto što je najvažnije, kao što je i svakom našem građaninu koji se nalazi bilo gdje u inozemstvu, vidimo da su tijekom proteklog vremena, sve zemlje pa i naša zemlja pokušale svim našim državljanima omogućiti povratak u zemlju, a ono što sljedeći korak je upravo da u zemljama u kojima se nalaze naši državljani, bude im omogućeno što normalniji život, a isto tako onda je i naša obaveza prema onima koji kod nas se nalaze, ono da im osiguramo da imaju što manje neugodnosti koje se može dogoditi, a pogotovo kada uzmemo u obzir da ipak naša birokracija je značajno zahtjevnija, zahtijeva puno više da bi se omogućilo nekome bilo koje pravo, pa isto tako pravo neko da kod nas boravi i da ishodi dokumente o tome. Po meni je ovo jedan normalan tijek, pitanje stranih građana postaje i sve aktualnije i kad govorimo u vidu događanja oko sljedeće turističke sezone. Sa, u zadnjih nekoliko dana, kako situacija je sa stanjem koronavirusa kod nas nešto bolja, sve je jače, sve je naglašenije zapravo razmišljanje o tome kako osigurati bilo kakvu turističku sezonu kod nas, a time zapravo i dobiti strane državljane da kod nas dođu pa je onda i time pitanje bilo kojega njihovoga prava koje trebaju u bilo kojoj situaciji ostvariti u RH, još zahtjevnije. Prema tome, i uvijek je pitanje reciprociteta u tim našim razgovorima koji se vode, uvijek moramo zahtijevati i tražiti da idemo olakšati ne samo stranim državljanima, nego mi trebamo olakšati i hrvatskim državljanima da u svojoj državi što lakše ishode bilo koji dokument i da što manje trebaju u institucije dolaziti. Mislim da smo mi na prekretnici, ne što se tiče stranaca, mi bismo praktično na ovaj način mogli napraviti jednu promjenu, zapravo cijelog društvenoga ustroja i načina funkcioniranja samo na tome da vidimo da je praktičan život nekada puno važniji, kad se u krizi pokaže kolika je težina svih nedostataka u kojima često kao takvim šutimo. I onda se i postavi pitanje kako ćemo mi dovesti stranoga turista ovdje, što mi zapravo u cijelom našem sustavu pružimo svima onima koji imaju poteškoća. Jer brojni su oni koji imaju svoje primjedbe na funkcioniranje sustava, koji imaju svoje realne razloge zašto je nešto sada možda otežano, ali svaki turist, strani građanin koji dolazi kod nas, prvenstveno što ga prvo zanima je pitanje zdravstvene skrbi. Da li mi možemo osigurati apsolutno normalno funkcioniranje cijelog zdravstvenog sustava, onoga redovnoga mimo borbe protiv koronavirusa. Znači jedno je kada nekoga u RH promatramo kao stranog državljana, isto kao i hrvatskog državljana, a to je da li smo uspješni u borbi sa zarazom koronavirusa, s druge strane, da li omogućavamo da ljudi koji imaju svakodnevne zdravstvene poteškoće, pa i oni koji bi došli kod nas u državu, mogu to rješavati. To je korak kojega moramo usvojiti da bismo uopće bili uspješni prema bilo kome, pa isto tako prema strancima. Drugo pitanje koje se postavlja u odnosima, to su sad vanjskopolitički odnosi, s druge strane imamo unutarnje uređenje, mogućnost kretanja. Vidimo da pojavljuje se natpisi gdje naš predsjednik Vlade vodi razgovore sa svojim kolegama, Češke, Mađarske, Austrije, gdje vi se omogućili dolazak njihovih turista kod nas u vremenu u kome naš čovjek ne može pod izlikom odlaska na turističku destinaciju se kretati. Malo je ta paradigma koja se sada događa je malo teška onako nekome redovno pratiti. Oke, dogovaramo, idemo nekome omogućiti da dođe kao turist, a živimo još uvijek u vremenu izolacije koja radi objektivnih razloga je takva kakva jest i sad smo napravili prvi korak, ja se i zahvaljujem evo, na razumijevaju onih koji su donosili odluke da područje županija oni koji smatraju da imaju bolju epidemiološku situaciju oslobodi za kretanje i to je naišlo na jedan pozitivan korak. Naravno da približavanjem ljeta, bit će pitanje ono odlaska prvenstveno na morske destinacije u Hrvatskoj i onda će drugo bit pitanje mogu li se ja tamo normalno kretati? Da li, na koji način zapravo je organiziran sustav cjelokupne zaštite pa i to isto pitanje prenese i na bilokojeg stranog državljana jer nisu svi ovdje samo iz poslovnih razloga nego ih ima čak i onih koji su ostali, došli kao turisti, vode se kao turisti ali zapravo su već jedno trajnije vrijeme kod nas i trebaju određena prava pa isto tako i ova prava koja se sada spominju u zakonu. Ali uvijek govorimo o stranim državljanima i pitanje je reciprociteta i držanja fige u džepu. Dok se vode razgovori koje ćemo na kraju svi nekako gledaju jer nam je bitna turistička sezona za ne samo da bi se dogodio turizam nego sve ono što je vezano potrošnjom u tom turizmu, nekako gledajući te zemlje s kojima se razgovara kao što je Austrija ili Češka, pogledajmo malo što i oni govore o nama, kako se njihovi političari ponašaju. Jedna Austrija prema kojom smo naklonjeni da bi njihovi građani došli, ima razgovore sada na nekoj razini sa nama ali njihovi ključni političari od njihovog premijera Kurtza pa ministrice Kostinger su zapravo sasvim drugoga stajališta. Oni govore o tome da bit će, olakšat će se mjere i sve i što ne zaborave spomenut a to je preporuku da njihovi građani za ovu turističku sezonu ostanu u Austriji i da razmišljaju o tome kako će popuniti domaće kapacitete i time pomažu i austrijsko gospodarstvo. I vidimo da je tu poruka njihova ona turistička, puno je bliža i jednostavnija i na neki način poticajnija prema njihovim građanima gdje već najavljuju i mogućnost ljetovanja a isto tako to ograničavaju na područje Republike Austrije i vrlo malo spominju pitanje i mogućnost odlaska u bilokoju zemlju pa isto tako i u Hrvatsku. S Češkom možda je komunikacija nešto čak i na boljoj razini gledajući predsjednici Vlada razgovaraju ali pogledaju izjavu njihovoga predsjednika države. On naravno nije taj koji će donijeti odluku ali njegova preporuka je isto važna za njihove građane i on kaže nemojte ići u inozemstvo, granice trebaju ostati zatvorene. Znači tu nema toga reciprociteta kojeg mi trebamo osjetiti, da li naši mediji prenose da naša Vlada razgovara, dogovara koridore, posebne dolaske, autoturiste iz svih tih zemalja pa na kraju i Njemačka kaže ne, nemojte ić. Trebamo onda biti u pitanju koje se toga uređuje jasni da tražimo da nas se informira ne samo u izjavama naših političara vezano za vanjske odnose nego isto tako i pitanja, treba ista pitanja postaviti i onim državama, njihovim vladajućim političarima od kojih želimo da se to dogodi. A onda dolaze ova praktična pitanja koja tek kada se postigne takav politički jedan dogovor koji će biti javan i jasan i reciprocitetan, onda možemo govoriti i o svemu što možemo i moramo pružiti bilokojem građaninu Hrvatske ili strancu a pogotovo onome ko bi u Hrvatsku došao na da provede svoj odmor i da osjeća i sigurno a isto tako i ugodno s onim što pružamo. Evo to su bila razmišljanja koja sam htio i podijeliti oko ovoga da pitanje stranaca naravno da trebamo rješavati, trebamo pokazati solidarnost, s druge strane, trebamo voditi računa kada komuniciramo odnose prema inozemstvu da prvo rješavamo odnose u kući a onda kada mi steknemo dojam da se nalazimo u slobodnom prostoru, da onda možemo i razumno razmišljati i da se isto takva sloboda pruži bilo kome ko će dolaziti a da ne ispadne da ljudi vjeruju da bi možda bilokoji turist iz jedne Češke prije došao na more nego što ćemo mi moći se kretat slobodno po Hrvatskoj.

Evo nemamo danas tu predsjednika Sabora, otišao je u Jasenovac zajedno sa g. Kajtazijem, pripadnikom romske nacionalne manjine, zajedno sa Miloradom Pupovcem, pripadnikom srpske nacionalne manjine, zajedno sa predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem i zajedno sa Predsjednikom Republike, znači Zoranom Milanovićem. Svi su oni otišli danas u Jasenovac, tako da evo danas ste tu vi. O svakom stratištu, već sam govorio, treba se saznati istina a svaka žrtva zaslužuje duboki i kršćanski i ljudski pijetet. Kad govorimo o Zakonu o strancima, ovo je logično da produžimo mjesec dana mogućnost boravka u Hrvatskoj, međutim ja ovdje moram postavit jedno pitanje koje se nužno nameće, imamo nekako useljavanje, imamo ljudi koji dolaze iz vani u Hrvatsku, ali nemamo, jer nemamo dovoljno radne snage, je li rješenje uvoz radne snage? Je li rješenje znači da bez limita primamo strance ili je možda rješenje demografska obnova Hrvatske i povratak Hrvata izvan, koji su danas u dijaspori odnosno emigraciji? Ja mislim da je rješenje ovo drugo. Nažalost, sve zemlje EU-a pa tako i naša Hrvatska uvijek pristupa onim najlakšim mjerama, ajmo mi malo uvesti radne snage, ajmo strancima omogućit da tu budu koliko god hoće, neka rade pa ćemo onda riješiti problem nedostatka radne snage. Međutim to nije rješenje. Ovdje koristim poštovani državni tajniče priliku da postavim jedno pitanje, pa možda kasnije ako budete u prilici dati odgovor, nije direktno na temu, al tiče se migrantske krize. Evo, nemamo informaciju o mainstream medijima jer to je sve kompletno je to zatvoreno, blokirano, tamo isključivo vidimo onih par ljudi iz HDZ-a koji su članovi civilnog stožera, koji svakodnevno daju informacije o koronavirusu itd. Ali mene zanima i građane zanima, što je s migrantskom krizom? Da li još je uvijek aktivna balkanska ruta, da li migranti tamo na granici Bugarske, Grčke i Turske ulaze u EU? Da li tamo imamo priljev migranata? Kakva je situacija u Bihaću i Kladuši? Ja čujem svakakve glasine, ne bi sad htio ništa reći ovdi da je točno, ali evo voli bi čuti kakva je situacija s migrantskom krizom i jesu li ti, je li taj trend prolazaka migranata kroz RH smanjen, da li je opao ili se i dalje nastavlja? To je ono što Hrvate zanima. A ono druga stvar, evo žao mi je što nije tu ministar Božinović kao predsjednik Stožera civilne zaštite, volio bi i od njega čuti kad on misli konačno popustiti ove mjere jer uz dužno poštovanje prema epidemiolozima, smatram da ćemo im puno više ispaštati kao država od gospodarske krize nego od ekonomske krize, dakle, sve te puste mjere. I na koncu, jedna stvar koja nije vezana direktno uz ovaj zakon, ali moram je spomenuti jer mi je na srcu, jedna mjeru koju je ministar, koju je zapravo predlagatelj ovog zakona i donio, a baš nema smisla, a vidim da se i neki biskupi bune odnosno traže ublažavanje te mjere, svete mise. Dakle, Poljska ima model da se svete mise mogu održavati, pa ne vidim razlog zašto se konačno tu ne bi presjeklo i našlo nekakav model sa socijalnom distancom da ljudi osim onih virtualnih svetih misa, koji i jesu nekakav supstitut, ne mogu reći, ipak mogu pristupiti i onim svetim misama u živo. To mnogim ljudima znači, ja ću čak reći, život, pa bi trebalo o tome razmišljati.

Čito sam taj zakon. U tom se zakonu COVI-19 SARS spominje 14 puta, 14 puta. To znači zakon, donešen je zakon i konačni prijedlog za hitni ovaj postupak je tu također prijedlog, to znači mi smo donijeli zakon brzo. Atmosfera hitnosti. A ja se pitam sada, ako je to tako, kako da nismo, čekamo četvrt stoljeća, 30.g. da donesemo Zakon o Hrvatima izvan domovine, još to nismo odradili. Tu sjede neke ljudi, ljevo krilo partije koje patološki mrzi sve što je hrvatski, od početka tako surađuju, tako se i danas vidimo tu mržnju koje tinja i mi rješavamo ovaj zakon, a Hrvate u BiH koji su integralni dio hrvatskog naroda i RH ima ustavne obaveze da taj narod štiti tamo jer naša granica je tisuću i nešta kilometara.

Vi se danas bunite protiv 45 milijuna kuna što je otišlo u, to je blasfemija, u mostarsku bolnicu. Ima dole hrvatske djece. Jer su ti Hrvati u ratu slali, ja znam jer sam bio zapovjednik, hrvatski sam general, slali su šlepere pomoći za Vukovar, 4 zborna područja su krvarila u BiH. To je Bosanska Posavina, gdje je najviše Hrvata poginulo, srednja Bosna, sjeverno zapadna Hercegovina i Mostar da mi danas imamo, da mi sjedimo danas i iznosimo svoje stavove o ovom u Hrvatskom državnom saboru. 45 milijuna kuna, nisam čuo da se iko bunio recimo ovaj za pola milijarde, više od pola milijarde kuna dano jednoj crkvi koja je nacionalna crkva. Jedna sekta zvana Srpska pravoslavna crkva, niko se nije bunio protiv toga. Više od pola milijardi kuna i plaćamo također nju u Italiji i u Sloveniji, plaća hrvatski poreznik, ne čujem tu pobune. Ne čujem pobunu za bivši redizimirani komunista njihove djece koje vode nevladine udruge, koji imaju samo jednu zadaću, a to je držanje RH na optuženičkoj klupi pred međunarodnim sudovima i svjetskoj javnosti. Nisam čuo tu pobunu. Nisam čuo da ste progovorili ikada da je ova hrvatska država u plusu sa trgovinama Hrvata iz BiH, u plusu sa stotinama milijuna kuna. Tamo idu proizvodi naši. To nije pitanje samo ekonomije nego strateško pitanje jer da nije bilo tih … [[Govornik se ne razumije]] zborna područja vi danas ne bi imali hrvatsku državu, a mudžahadini vam bi bili dole u dolini Neretve. Ja znam jer sam tamo vodio 3 od tih 4 zborna područja. To je povijesna istina. Povijesnu istinu to ne zanima. Također ne zanima Hrvate, da Hrvati vani tu šalju 16 milijardi kuna minimum izvan domovine, to ne zanima ljude i da su neki došli ovde u mirovinu, lupili su im duplo oporezivanje, to ljude ne zanima. Ali što je zastrašujuće da mi stream medije u koaliciji sa nekim, ne hrvatskim ovim organizacijama i strankama iskorištavaju to neznanje protiv hrvatskog naroda. Vraćam se natrag na zakon, vraćam se natrag na zakon. Kriterije, pa čekajte, imamo i oštre kriterije, kriterije za, koje su to kriterije, recimo za ovaj boravak o čemu mi razgovaramo? Jako smo brzo to, za, za produžene, produženje privremenih dozvola za boravak, za stalni boravak, koji su to kriteriji? Jer to, jer to vjera, jesu to katolici iz Sirije, jesu to deficitarna zanimanja šta nama trebaju ovde, mi, mi ne možemo dobit više ovde vodoinstalera, koje su to kriterije, ko je slago te kriterije, a vraćam se natrag na ovo a još nemamo zakon, kriterije o Hrvatima izvan domovine. Zastrašujuće. Zastrašujuće.

U pokrajini Québec ti koji dolaze novi Kanađani, moraju ispuniti test, test jezika, povijesti. Ja se samo nadam da neće ovdje ponavljati test povijesti koji je pisao naš jugo povjesničari i što smo jutros čuli, da neće morat gledat ovo nasilje prema našoj povijesti, falsifikat jedne aktivistkinje i za lezbijska prava koja nije ni ... [[Govornik se ne razumije.]] niti povjesničar, a taj se falsifikat, što je spomenuo g. Zekanović jutros, zastupnik Zekanović, zove ovaj Dnevnik Dijane Budisavljević. A režiserka tog nasilja i mazohizma koje mi danas vršimo ovdje u Saboru, mazohizma, to je povijesni falsifikat. Svaka žrtva ima svoje ime, a te se žrtve ne smiju instrumetalizirati jer istina nema ideološki predznak.

Tražim stanku u ime Kluba MOST-a od 10 minuta po pitanju znači izmjena zakona, dopuna Zakona o strancima, da se konzultiramo u klubu. Rekao bih da ovim zakonom se olakšaje, tj. produžaje strancima koji imaju boravak i prebivalište na području RH na način da mi jednostavno moramo progovoriti ovdje i o ljudima, hrvatskim građanima koji su vani, koje mjere imaju prema njima se odnose, tj. hrvatskim državljanima. Moramo progovoriti o tome da li je u ovome trenutku mjere koje imamo prema strancima, kada ih nikada više nije bilo potreba za strancima, na koji način mi promatramo migrantsku, također, migrantsku krizu. Da li, mi nemamo nikakav podatak, to sam govorio u ime kluba, da li imamo ilegalnih migranata? Koliko ih imamo ilegalnih migranata? Ljudi mi sa područja pograničnih govore da ima velik broj migranata jer ostaju za njima roba, sve što ostaje. Imate li ikakav podatak? O tome je odjednom nastala šutnja. U ovome Saboru trebamo raspravljati i o tim temama, zakon je o strancima, o produljenju njihovoga boravka, dozvola, dozvola da budu tu, međutim, što je sa hrvatskim državljanima i mjerama? Prema hrvatskim državljanima se isključivo radi diskriminacija i represija od institucija, uvaženi predstavniče Vlade, kao što je od inspektorata državnoga Andrije Mikulića prema našim domaćim ugostiteljima. Ne možemo samo gledati strane interese, a nikako da gledamo interese naših ljudi u RH. Vidimo se 5 minuta je stanka.

Poštovani potpredsjedniče, štovani zamjeniče ministra a namjerno vas zovem zamjeniče ministra jer vi ste tu uvijek, znači umjesto ministra koji se ne udostoji doć u ovaj Sabor pa ću ja odmah na početku reć da je jedna od stvari na koju smo se obavezali u prisezi kao saborski zastupnici, govorit istinu pa ću ja isto tako, upravo istinom nastojat se obranit od svega onoga što je dozvoljeno mojim kolegama maloprije a to je da imenom i prezimenom optužuju nekoga pa ću reć da u kratkoj situaciji, a to je da se bunio ravnatelj mostarske bolnice. Rekao je „ne'š ti novaca“ Toliko o tome sa koliko radosti primaš donaciju od svojih znači, svojih sunarodnjaka i z susjedne države. Ono što želim naglasit a to je, to je trenutak u kojemu trebaš birat prioritete i dok su naše bolnice srušene, onda prva odluka valjda treba bit da se to napravi a što se tiče Hrvata van domovine, onda moram naglasit da jedna od stvari nije samo pitanje postupka na koji način će oni postat pripadnici jedne društvene zajednice već ima jednu obavezu koja je dosta važna a to je da plaćaju porez u toj istoj državi. Prema tome, pođimo mi od toga da plaćamo porez, da plaćamo nešto što je naše ustavno pravo, pravo na zdravlje i pravo na zdravstvenu zaštitu a u ovim trenucima mnogi to iskorištavaju i još nam se ismijavaju radi toga šta mogu radit kad ih je god volja, šta ih je god volja i doći naravno u bolnice bez ikakve naknade a da pri tome nikad nisu ni promislili ko to plaća. Plaćaju naši porezni obveznici, plaćamo mi. Što se tiče mojih očekivanja danas, vjerovao sam da osim jedinstvene komemoracije u Jasenovcu, da ćemo i ovdje kao što je to bilo uobičajeno, imat bar minutu šutnje za ljudi koji su 22. travnja 1945. krenuli u proboj, ali opet ću govorit samo istinu a tada je uz povik „Naprijed, drugovi!“, Ante Baković, 24-godišnji Sinjanin, logoraš, poveo 600 ljudi u proboj. To su bili oni koji su bili sposobni da krenu, to su bili oni koji se nisu željeli pomirit sa skorom i neupitnom smrti nakon šta je pobijena, pobijene su žene u ženskom djelu logora, nakon što su pobijena djeca, bilo je jasno da će bit ubijeni i oni. Od 600 ljudi u proboju, 106 ih je preživjelo. 473 bolesna stara i nemoćna, istog dana su ubijeni i spaljeni. Toliko o tome od 1073 logoraša koliko ih je ostalo još živo u tom trenutku, prema tome, to je istina. I zato je dobro da imamo danas film koji će bit prikazan i radi jednih i radi drugih i dobro je da neki nauče istinu o toj povijesti. Drugo, još želim reć a to je, meni niko ne treba ovdje docirat o tome koliki je doprinos koga.

Imamo danas opet pred nama dva istovrsna zakona, produženje, slično ko i ono što smo do sada imali. To je čisto bacanje prašine u oči, a to je da zapravo prave stvari kao što sam i prije tražio od vas, ne dobijemo na stolu. Nemamo mi ovdje danas ni Zakon o kriznom profiterstvu ili antikriznom profiterstvu ili antiprofiterstvu, nemamo danas izmjene ZKP-a, s obzirom da policija u ovom trenutku mora video snimat a ne može, mora bit u situaciji da podnosi kaznen prijave, sudovi ne rade, ovo je postao raj za kriminalce međutim to očito nisu bitne i važne stvari u ovom trenutku da bi se ti zakoni provodili, ali zato za ova produženja koja su po meni čak eto, mogla biti i u varijanti da su se mogli davat kao i upute. U momentu kad je 950 000 propusnica izdano, 950 000 propusnica elektronski, mi imamo situaciju da radi smanjenja socijalnih kontakata, donosimo ovakvu vrstu zakona, a u isto vrijeme zapravo šaljete poruku da umjesto da iskoristite ovo pa da bude riješeno pitanje u ubrzanom elektroničkom napredovanju MUP-a, zapravo šaljete poruku da ćemo se ponovo vratit nazad u kameno doba. Primjer koji govori o tome na koji način se radi a to je pitanje prebivališta i boravišta. Sami ste rekli da će stranci po ovome zakonu koji budu mogli doći u svoja prebivališta, boravišta, ići će možda u izolaciju ili slično, ali oni će moć ić u svoje vikendice. Zato vrijeme, hrvatski građanin u RH, uskraćeno mu je zakonom propisano pravo da promijeni prebivalište i boravište. Tko u ovoj državi ima pravo suspendirat zakon i to odlukom ne znam čijom? Ako je to varijanta da se neko poziva na glavu 7. eventualno odluke Vlade o tome na koji će način radit državni službenici, da, ali ali tamo piše da je moguće elektronski. Elektronički je bilo moguće promijenit boravište i prije, prema tome ovo samo govori na koji način, kako se ne poštuje zakon od onoga ministarstva kojega očekuješ da će prvo biti u poštivanju zakona. Što se tiče ograničavanja slobode bez rješenja, ustavnog prava na žalbu, to očito nije bitno. Ni danas nije riješeno da Beroš i Markotić postanu članovi stožera, 20. veljače je doneseno rješenje, takvu dopunu nemamo, a toliko je jednostavna pa bar ne dovodimo u situaciju te ljude da zapravo budu kao pridruženi, slučajni već 50 dana. Ono što je istina, a to je SDP je dao mjere kako za vraćanje zdravstvenog sustava u normalu, tako i gospodarstva. Nadamo se da će te stvari bit ipak saslušane sa ozbiljnošću iz razloga što i ono što smo do sada govorili i o propusnicama jednako tako i o nekim drugim mjerama, a to je da ćemo biti jedinstveni i složni oko svih onih dobrih mjera, ali nikako da ćemo šutit oko promašenih, a posebno nelegalnih mjera. Iz tog razloga nije pitanje podržavanje ovog zakona to je sasvim izvjesno da zakon može biti, prolazi, nije uopće problem. Međutim govorim o tome, a to je da se na ovaj način, vjerojatno imate zalihu i još nekih produženja i slično, u ovome saboru koji radi bez obzira na to šta nije izvanredno stanje, bez obzira šta nije rat, bez obzira šta nije proglašena katastrofa, mi danas smo u situaciji da redovito moramo zapravo dobijat zakone koje neću reći da su bespotrebni, ali zaista nisu prioritetni. Ljudi nisu brojke, stožer bi trebao biti operativno tijelo, ne može zamijenit parlament ni u kom slučaju i prema tome trebalo bi ovdje na stol dolazit sa onim mjerama koje su i zakonima koje su upravo u cilju da se riješi situacija koju trenutno imamo. Ja ću još spomenut slijedeće, a to je po pitanju uniformi, petokolonaša, pisma, slanja, masovnih okupljanja dviju žena, razbijanje istoga, bolesnih majki koje pokušavaju doći do bolnice, a ne mogu dovest dijete, ja vam moram reći da u ovom trenutku životno su ugroženi građani kojima politička odluka stožera da se zamrzne redovni zdravstveni sustav ugrožava život. To je nešto što treba pod hitno riješiti jer te druge bolesti isto tako ne čekaju. Stoga ako se složimo da ljudi nisu brojke onda ćemo vjerojatno moći doći do toga da neće biti prekršena ustavna i ljudska prava koja su propisana u našem temeljnom dokumentu. Toliko s moje strane za sada. Hvala.

A koji su oni doprinos dali ovoj državi? To su, ima puno više stvari šta bi ja rekao ovdje, nemam vremena sada. Ovaj, naravno da nije povrijeđen Poslovnik ovaj i ja vas molim ponovo da ne zlorabite instituciju povrede Poslovnika. Morat ću ponovo davat opomene, mislio sam da ste se smirili ali izgleda neke stvari ne funkcioniraju nikako.

Izvolite. Poštovani predsjedavajući, gospodine državni tajniče evo odmah na početku želim iskoristiti priliku i u ime osobno i u ime kluba odati počast nedužnim žrtvama Nezavisne države Hrvatske kao najveće sramote hrvatskog naroda u povijesti i u tom duhu pozdravljam zajedništvo državnog vrha, koji je otišao odati počast odnosno komemorirati nedužnu žrtvu. Što se tiče ovih konkretnih prijedloga ako ih gledamo izolirano možemo reći da nema tu ništa neprihvatljivo jer rješava nekakav problem s kojim smo se susreli zbog nečega što smo nazvali samo epidemijom. I to je izglasao čovjek odnosno Stožer civilne zaštite koji nije imao to napraviti, ali evo situacija nalaže. Šta hoću reći? Da ovo je jedan u nizu zakonskih prijedloga koji sve nas ovdje skupa, sve nas skupa ovdje i građane RH treba zabrinuti. Zašto? Toliko smo postali tolerantni na jednu neparlamentarnu proceduru, na jedno neparlamentarno ponašanje u ovoj državi Hrvatskoj da je to zabrinjavajuće. Svi, skoro svi zakoni se donose preglasavanjem i žurnom procedurom. Formalno se odnosno neformalno se zaziva zajedništvo nekakvo, a svaka ova prilika, jedinstvena prilika da se ostvari jedan društveni konsenzus, jedan politički konsenzus ukupnog političkog bića RH i koji je pazite, jedina zakonska mogućnost da se bavimo ovom krizom, je konsenzus i zajedništvo koje je objedinjeno u zakonu i koje je totalno ignorirano u ovoj situaciji, a to je Zakon o sustavu domovinske sigurnosti. Zašto? Samo zato da ne bi proglasili da smo u krizi. Mi smo u krizi po svim pokazateljima i to treba, međuresorno tijelo treba ovaj proglasiti jer ono je jedino ovlašteno po Zakonu o sustavu domovinske sigurnosti da predloži Vladi da se donese zakon, da se izglasa kriza, predloži tijela koja će upravljati krizom i predloži mjere koje će biti odgovor na tu krizu. U tom duhu ovaj, ovi prijedlozi vaši koji su pojedinačno gledano prihvatljivi jer rješavaju nekakav praktičan životni problem su totalno neprihvatljivi jer su dio jedne zabrinjavajuće nedemokratske prakse u RH koji, koji, koja na neki način je mutirala u jednu, jedno patološko stanje. Patološko stanje gledano u odnosu na ono što mi trebamo ovdje imati odnosno trebamo bit ogledalo demokratskog društva. Problem koji također nitko nije obuhvatio u ovom konkretnom pitanju kad govorimo o strancima. Imamo jednu kategoriju ljudi koja izgleda ovako. Znači, nakon Domovinskog rata 134 000 dokumenata je dato ljudima koji su iselili iz RH i više ne žive u RH, koji imaju, da se narodski izrazim, papire RH. Od Domovinskog rata vamo, minimalno 250 000 dokumenata, hrvatskih dokumenata od prebivališta i državljanstva je dato ljudima koji nikad nisu živjeli u RH. I mi govorimo o sumi od 384 000 ljudi. Tih 384 000 formalnih stanovnika RH sad u ovom trenutku čini otprilike skoro 10% stanovništva RH koji mi kažemo ako pretpostavimo da nas ima 4 milijuna. No ni to nije problem. Nerješavanje fiktivnih prebivališta se odražava na ovu situaciju značajno. Mi imamo situaciju da od tih 384 000, to je sigurni, govorim o minimalnim brojevima, minimalno 100 000 što privremeno, što stalno radi u RH. Ajmo reć da ni to nije problem. Al imamo jedan problem s kojim se susrećemo svaki dan, a to je nekoliko tisuća ljudi koja na dnevnoj bazi prolaze granicu iz RH prema državi gdje žive, uglavnom se radi o Republici Srbiji i o Republici BiH. Na dnevnoj bazi ljudi odlaze spavati nakon posla u Srbiju ili u BiH i sutradan se vraćaju na posao u RH. A ovdje ne konzultirajući ovaj visoki dom, uskraćujemo kretanje našim građanima. Zašto? Samo zato jer smo u predizbornoj kampanji. Ja ne vidim drugog racionalnog objašnjenja. Jedino racionalno objašnjenje zašto se ne želi postići politički i ukupni društveni konsenzus u RH po ovom pitanju je isključivo predizborna kampanja odnosno u političke svrhe na taj način. I to me zabrinjava, i to me začuđuje i to jednostavno je nedopustivo. Protiv toga se moramo boriti ma doslovno svim sredstvima. To je nedopustivo. Zaključit ću sa jednostavnom stvari. Imajući u vidu probleme, praktične životne probleme koje ovaj prijedlog izmjena i dopuna rješava naš klub će to podržat, al ćemo na sve moguće načine pokušat ukazati i tražiti da napokon djelovanje Vlade se uskladi sa Ustavom RH sa postojećim zakonom RH. Ovako jednostavno ne možete radit. To nitko nema pravo, a konstantno se radi, što je dokaz prošli tjedan usvojeni zakon. Pazite, ja mislim da to, to je jedino iskustvo u povijesti svih demokracija, da donesemo zakon, izmjene i dopune zakona koji pokrivaju mjesec i po dana nezakonitosti rada Vlade. Poštovani građani i građanke, kolegice i kolege, ne smijemo dopustiti narušavanje demokracije, parlamentarne prakse u ovom visokom domu i u našem društvu uopće zbog ovog nazovimo nužnog rješavanja krize s kojom smo se susreli, situacije s kojom smo se susreli jer to nije istina. Istina je da Vlada ukoliko nastavi na ovaj način vodit ovaj posao, ona se isključivo bavi predizbornom kampanjom, a ne rješavanjem životnog, a ne rješavanjem životnog problema kojeg vidimo i jasno prepoznajemo u ovoj pandemiji.

I, dakle ova dva zakona, prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima i prijedlog Zakona o, znači državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji uporedo ide za time da se jednostavno te potvrde koje su oni dobili o boravku ovdje u RH i svi oni dokumenti koji se na to vežu ostanu važiti za vrijeme trajanja ove pandemije pa do 30 dana nakon prestanka pandemije. Ja bi se ovdje htio osvrnuti ustvari, želim samo reći naravno da su ova dva zakona zdravorazumska, da su ona u uredu, da su korektna i da će ih naravno Klub HNS-a podržati, baš kao što smo podržali i ove zakone vezane za produženje važenja osobnih isprava, dakle osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole. No međutim htio bi se osvrnuti, ono što je rekla gđa. prof. Pusić i mislim da je tu u potpunosti u pravu, da bi moglo doći vrlo lako do jednog zagušenja sustava nakon što dođe do prestanka, službenog prestanka okončanja ove pandemije a gdje ćemo se onda vratiti u ono stanje u kojem smo bili prethodno, dakle da se za svaku potvrdu ili svaki dokument ide osobno fizički u policijsku upravu, što smatram da nije dobro, u ovom konkretnom slučaju, sigurno će morati doći do jednog zagušenja i ljudi će vjerovatno čekati na ostvarivanje svojih prava tj. na dizanje dokumenata, na prijave raznorazne i dokumenta puno više od tih 30 dana tako da ne znam kako će se onda to tada u tom trenutku regulirati. Ova, kao što smo već puno puta čuli, ova epidemija i kad jednog dana prestane, tj. kada službeno prestaje epidemija, opasnost od samog virusa sigurno neće zauvijek nestati barem ne dok god se ne pronađe cjepivo a meni e diže kosa na glavi od pomisli da nakon što formalno prestane epidemija, nakon što će svi ti ljudi koji su sada bili u poziciji da ne mogu ostvariti svoja prava tj. ne mogu podić osobnu, putovnicu, vozačku, ne znam, odjavit prebivalište, boravište itd., sad odjedanput nahrupiti u te policijske uprave, doći će opet do nesnosnih gužvi, doći će nužno do bližeg kontakta, dakle upravo suprotno ono što nam sve vrijeme govore da kako će nam se život promijenit, kako više nikad nećemo u poziciji i da kada prestane ta epidemija, da opet budemo u tom jednom bliskom socijalnom kontaktu. Mislim da je ovo jedan trenutak kada bi stvarno trebali kao država učinit sve da se onaj koncept prethodni, dakle dolaska fizički osobno, dolaska u urede MUP-a, da se smanje što god više moguće, da se smanji, dakle da se omogući da za sve one dokumente za koje stvarno nije apsolutno nužan osobni kontakt, dakle dolazak građanina, da se omogući vađenje takvih dokumenata putem sustava E-građanin. Naravno, u situacijama gdje je potrebno dati otisak prsta, to se nažalost ne može nikako zamijeniti no međutim, jednom kada se ti neki osobni podaci daju kao što je otisak prsta, mislim otisak prsta se ne mijenja sa godinama, nakon što se da recentna fotografija, ona isto traje nekoliko određenih broj godina, dakle da se onda omogući da građanin iz sigurnosti svojega doma u vrijeme kada njemu odgovara, da ispuni potrebne formulare, da plati određene takse koje treba platiti, ne mora to uvijek biti preko čuvenih i legendarnih biljega nego se to može vjerojatno platiti i napraviti putem općih uplatnica, znači Internet bankarstvom, drugim riječima da se sve ovo napravi od kuće i da onda na kućnu adresu u određenom roku, čovjeku stigne preporučenom poštom određeni dokument. Ja ne vidim zašto bi mi ustvari ovim zakonima predviđamo povratak na ono prethodno stanje umjesto da kažemo da se na kraju krajeva, da se na neki način i stimulira građane da u ovom periodu kada neki su i u izolaciji i imaju viška vremena, da možda savladaju korištenje tim sustavom E-građanin i da si u ovom periodu sada naprave ono što bi eventualno trebalo čekati kad jednog dana epidemija prođe. Ja osobno recimo, pokuša sam neki dan se koristiti se sa sustavom E-građani i moram priznati da je to dosta neslavno prošlo, nije to tako jako jednostavno kako sam se nadao da je, ali opet, mislim, ništa nije tako komplicirano da čovjek to ne bi mogao uz malo truda savladati. Dakle, možda s jedne strane nekakva sugestija Ministarstvu uprave koje je nadležno za sustav E-građani da uputstva za korištenje budu malo, kako da to kažem, laičkim jezikom pisana, kako bi to i user friendly, kako mi dobacuje kolega iz pozadine, da bude malo lakše i za nas koji nismo informatički toliko verzirani a s druge strane, kažem i preporuka MUP-a da se što je više moguće omogući korištenje tog sustava i da se zaobiđe taj neposredni kontakt sa šalterom.

Tamo, to je mislim, bila jedna epidemiološka bomba bez obzira da li vlada korona virus ili bilokakva druga, ne znam, bilokakav drugi virus u tome trenutku, ne. Mislim, i onaj sustav uzimanja ceduljica, pa vi ste sad taj i taj na redu, apsolutno ne funkcionira, ljudi znaju doslovce po 5, 6 uzeti tih biljeta, bace ih na pod, odu, više tu niko ne zna kad je tko na redu, uglavnom, i dalje si osuđen na to da tamo sjedneš ili stojiš i čekaš u nedogled, ne. Znači gubljenje vremena ljudi koji bi trebali za to vrijeme raditi i naravno, dovođenje u ugrozu i službenika i građana i svih ostalih.

Dakle, svi mogu na stranicama MUP-a, dosta je lijepo to istaknuto i vidljivo, barem u ovom trenutku, popis izuzetaka od opće obustave obavljanja poslova prijave/odjave prebivalište i boravišta, da ih sada tu ne nabrajam, one su navedene na stranicama, dakle ako ulazite u tu kategoriju možete se putem maila ili telefonski dogovoriti si termin i tu situaciju suriješiti, dakle ne morate nužno ovaj čekati da prođe pandemija i onda ući u taj jedan kaos.

Hvala lijepo. Tajniče, poštovani građani, predstavniče Vlade, zakone koje donosimo u trenutku kada su do jučer bile zatvorene općine, nisi mogao iz općine u općinu bilo je veliko opterećenje na hrvatske policajce, volio bi da ste im dali dodatak na korona virus je li primjera samo u Cetinskoj krajini imamo 6 općina i lokalnih samouprava, svagdje su bile blokade tako da ste iscrpili ljude. Vidimo nelogičan ustroj u isto vrijeme po pitanju županija, a u isto vrijeme može se ići ovaj, ovde govorimo o Zakonu o strancima koji također, slažem se da bi se moglo donijeti nekom odlukom produženje, ne raspravljati, imamo puno bitnijih stvari, vidimo RH u znači samom ustrojbenim jedinicama, da imamo županije koje su problem zbog institucije u vlasništvu, tj. zbog ustanova u vlasništvu županije. U mojoj županiji imamo ogromne probleme po pitanju korona virusa. Jednostavno morali bi puno ozbiljnije razgovarati o ustroju RH i odmah bi trebao ovdje zakon biti, lakše bi bilo i policiji raditi ovaj po pitanju ustroja jer jednostavno županije su besmislene i triba ih odmah ukinuti, dok u isto vrijeme mi ovdje govorimo o Zakonu o stancima, o produljenju njihovoga boravišta ili radnih dozvola onoga što im je potrebno u RH.

Dok šalju novac vamo i nitko ih ne spominje, način njihovog povratka, kako im je u tim državama, jel im produljena dozvola, nije im produljena dozvola i kako se odnosi prema njima jel ti građani dobro, uz turizam najviše uplate su znači od doznaka od onih koje ste vi svojim politikama potrali. Što je sa migrantima ilegalno? Ulazaka ima. Koliki je taj broj i da li ste ih kontrolirali od korona virusa, dok u isto vrijeme vidimo da stožer je blokirao sve općine, sve gradove svojom odlukom. Ima li ili nema? I da li ste ih prekontrolirali tj. da li su rađeni testovi na korona virus? To su stvari o kojima mi moramo pričat. Međutim, u ovome saboru u ovoj raspravi se, evo vratili su se ustaše i partizani vidim, danas je bilo razgovora o tome premda je van teme, što znači da se vraćamo svakodnevno ustaljenoj politici, ali ja bi volio da mi ovdje razgovaramo o problemima koji tiše naše građane. To je proglašenje za naše ribare, isključivi gospodarski pojas. Da proglasim zabranu prodaje poljoprivrednog zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama, da podijelimo zemlju našemu seljaku i da vratimo selo 800.000 hektara poljoprivrednoga zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede ništa ne radi, da napokon ono što predlažemo se stave moratorij godinu dana na kamate i kredite da ova Vlada više ne bude, uvaženi predstavniče Vlade borac za prava bankara nego da se bori za prava hrvatskog naroda, hrvatskih ljudi i njegovih problema. To bi bile te teme o kojima bi morali ovdje sada i odmah raspravljati.

I naravno da napokon da uništimo taj uvozni lobij. Da uništimo taj i korona lobij, on je nastavio, bio je prije uvozni lobij, sad je korona lobij jer vidimo da imamo grčkih jagoda na policama, imamo svih proizvoda, a nemamo baš dovoljno hrvatskih.

Poštovani kolega Bulj govorili ste o ovom Zakonu o strancima, da i Zakon o strancima se treba dakle donijeti dakle i to je potrebno. Meni se čini da nekad se naša Vlada, većinom slučajeva ponaša kao da su naši državljani stranci, a evo jedan od primjera je uredno odbijanje elektronskog glasovanja dakle za ljude izvan domovine, za njih su oni stranci, a ne naši državljani i to upravo oni ljudi koji su iselili zbog takvih politika.

To su pitanja od onih koji uplaćuju u proračun, a politike hrvatske su ih potirale vanka, da čak kažu jednoglasno i HDZ i Arsen Bauk SDP-a ne elektronsko glasanje jer će dijaspora dobiti mogućnost da glasa. Ali dijaspora ima pravo na 3 zastupnika koliko ih glasalo da glasalo. Međutim, ima ljudi koji su iselili, prazna je Slavonija, moja Zagora, Gorski Kotar, Lika, koji su iselili posljednjih godina zbog politika koje se provode u RH na štetu hrvatskoga čovika. I zašto mu ne omogućit elektronsko glasanje? I nikako mi nije jasno kako su tu HDZ i SDP jedinstveni.

Uvaženi zastupniče Bulj, htio bi reći da u isto vrijeme dok se naše građane maltretira karantenom, dok hrvatska policija zaustavlja građane po cijeloj državi bez razumnog razloga, u isto to vrijeme mnoštvo ilegalnih migranata ilegalno prelazi našu granicu, al to očito nikoga nije briga zato jer naša Vlada služi jednoj globalističkoj agendi, agendi čiji je cilj zamijeniti strukture europskog stanovništva i ekonomski uništiti srednji sloj.

A primarno pitanje u ovome trenutku je baš to. Evo, ja sam 10 puta postavio pitanje. Ima li ilegalnih migranata i da li su testirani od koronavirusa ako je imamo mjere i, znači oduzimanje određenih sloboda hrvatskim državljanima i hrvatskim građanima.

Pa imate li taj podatak, a ulaze svakodnevno? U Bosni ih je ovdje, uz granicu RH, puno i niko o tome ne govori. Zašto?

A ja ću citirat kolegu Vučetića, nema ga danas tu, ali u petak će sigurno o tome govorit, uzimam si pravo da njegov status kažem. Hrvatstvo se ostvarilo u antifašističkom pokretu, a ne u fašističkom nasrtaju.

Kolega Ostojiću, postoji, znači Deklaracija EU da sve totalitarne režime treba osuditi i poklonit se svim žrtvama i komunističkim i fašističkim i nacističkim. I ne da Bog da se više ikad ponovi rečenica koju je rekao vaš kolega Nenad Stazić da na Bleiburgu do '45.g. pobjednik nije završio svoj posao, da je trebalo poubijati sve što je trebalo poubijati. Ja to ni u snu ne mogu kazati. Od takvih se stvari trebamo ograđivati, a ne dijelit se na žrtvama. A ne kao što danas iz Jasenovca šalje se poruka da HOS-ove ploče treba maknuti i baciti u smeće od ljudi kao što je Crvenkapa, od ljudi od Vukovara koji su se borili zajedno sa nama u Domovinskome ratu, osuđivati te ljude i na taj način radit podjele.

Naša Vlada se je ograničila i napravila jedan red u onom dijelu kretanja. Ja vas pitam ko je najviše oštećen ovdje? Svi koji su na proračunu oni su daleko najbolje prošli. Prema tome, ova Vlada je napravila sve i izdvojila iz proračuna, druga u Europi, samo je Malta više izdvojila iz proračuna, po BDP-u je druga RH izdvojila koja je dala poduzetnicima i to moramo pohvalit, a ne kritizirat. Prema tome, o ovom treba pozitivno govoriti i reći da je ova Vlada napravila jednu pravu stvar koju nije, ne daj Bože da je neki bio aljkav, pa je reko bitan nam je novac, ajmo otvorit granice i da privreda radi. Uvaženi kolega, mi smo kao oporba i kao Klub MOST-a prihvatili sve prijedloge Vlade i kad smo davali u prvome setu mjera davali smo amandmane koji su prihvaćene, Vlada je tek, mi kao klub, prihvatila u drugome setu i mi smo sve mjere prihvatili koje smatramo da treba prihvatit. Međutim, slažem se s vama da je oštećen i poduzetnik i obrtnik, ali nisu bankarima kojima Vlada, koju vi hvalite, ne smi ništa. Zato mi saborski zastupnici to moramo izglasati jel banke imaju ekstra dobit. Obrtnici i ugostitelji su oštećeni, a sada ih oštećuje baš od ove Vlade inspektorat imenovan od ove Vlade, Andrija Mikulić koji ljudima zatvara zbog toga šta su stol imali ispred, gdje su ostavljali hranu, a ne zatvara Mc Donalds, njima se pogoduje i stranim bankarima.

O tome nam govore slijedeći podaci. Belgija ima na 492 umrlih na milion stanovnika, Španjolska 437, Italija 390, Francuska 303, Velika Britanija 238, Nizozemska 216, Švicarska 162, Švedska 153, Danska 61, Njemačka 54, Austrija 50, Slovenija 35, Norveška 30, Mađarska 19, Češka 17, Hrvatska 11, Poljska 9, Slovačka 2. Iz navedenog možemo zaključiti da aktualna Vlada premijera Plenkovića i Nacionalni krizni stožer pravovremeno donose potrebne odluke, sve službe i institucije dobro odrađuju svoj posao, a isto tako da se građani drže tih preporuka i naputaka. Kako bi se i dalje uspješno borili protiv epidemije korona virusa bitno je i nadalje smanjiti socijalne kontakte. Upravo iz tih razloga tj. da što manje građana dolazi na šaltere policijskih postaja, Vlada je nedavno u hitnu saborsku proceduru uputila dopune 4-riju zakona kojima je produžen rok važenja za osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, oružne listove, najmanje 30 dana od dana prestanka epidemije. Danas raspravljamo o sličnoj temi tj. produljenju važenja potvrda o prijavi privremenog boravka i boravišnih iskaznica za državljane država članice europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te dozvola boravka za državljane trećih zemalja. Svi ti izdani dokumentni važiti će im 30 dana od dana prestanka epidemije odnosno sve propisane radnje koje su dužni poduzeti u upravnom postupku mogu obaviti u tom roku. Svima njima ovim dopunama omogućilo bi se da za vrijeme trajanja epidemije nesmetano borave u RH. Kad već raspravljamo o borbi protiv korona virusa, a potom u posljedicama na županijskim i lokalnim razinama bilo je recimo manjih nesnalaženja o čemu nam govore pojedini novinski članci. Tako citiram „Županijski stožer opomenuo varaždinske liječnike jer se ne drže uputa, ovo je njihov odgovor“ kraj citata. A radi se o medijskom dopisivanju liječnika obiteljske medicine i županijskog stožera Varaždinske županije kojeg vodi ni manje ni više nego zamjenik župana zadužen za zdravstvo, a samim tim je i nadređeni domu zdravlja kojem ti liječnici pripadaju. Zatim, citira „Racionalan i oprezan potez ravnatelja Opće bolnice Varaždin ili stvarna nestašica zaštitnih maski“ kraj citata. Iz tog članka saznajemo da je najveća briga ravnatelja Opće bolnice u Varaždinu raspodjela zaštitnih maski. Potom niz članaka o nekom novom ustroju, novim područjima, novim koordinacijama i ustroju civilne zaštite i sl., a u najnovije vrijeme o mjerama za spas gospodarstva. Pa tako predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije izjavljuje, citiram „Najznačajniji dogovor postignut je s Varaždinskom županijom, postignuta je puna suglasnost i razumijevanje problema što je usklađeno i s namjerama i mogućnostima županije“ kraj citata. Ovdje se radi o osnivanju županijskog fonda solidarnosti za obrtnike. Tim fondom planira se prikupiti oko milijun i pol kuna kojim se planira pomoći obrtnicima u ovoj krizi. Naravno da je svaka pomoć dobrodošla, ali zar zaista ti stručnjaci smatraju varaždinsko gospodarstvo koje čini više od 6.600 obrta i tvrtki vrijednosti aktive oko 26 milijardi kuna spasiti s milion i pol kuna. Što je s nezaposlenima, što s OPG-ima? Nasuprot tome Vlada je za spašavanje radnih mjesta na području Varaždinske županije namijenila približno 200 miliona kuna, a što je očito za te stručnjake ništa. Bez obzira na sva ta regionalno lokalna promišljanja, aktualna Vlada premijera Plenkovića uživa nikad veću potporu, 94% građana smatra da Vlada u borbi s epidemijom korona virusom poduzima odgovarajuće mjere, 80% da se dobro nosi s posljedicama korona virusa, a preko 50% ih smatra da Hrvatska ide u dobrom smjeru. Do sada sve više počinjemo odlaziti, svašta je bilo i ustaša i partizana i ovoga i onoga, ajmo molim vas držimo se teme, dva su zakon o kojima treba raspravljati, a imamo slobodni govor, imali smo slobodni govori, imat ćemo ga sutra, možemo pričati o čemu god hoćemo. Prva je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Gospodine Stričak vi ste doveli tu u pitanje želju i namjeru pomoći Varaždinske županije gospodina Čačića koji vjerojatno što se tiče iskustva i znanja oko ekonomije ima zajedno više znanja nego cjelokupni gospodarski dio Vlade na čelu sa Darkom Horvatom ovaj kad se svi skupa zbroje. Ali zanima me zbog čega niste tako kritični prema državnom HOK-u odnosno obrtničkom komori gdje gospodin Ranogajec statira na pressicama Andrije Mikulića. Znači čovjek stoji iza Andrije Mikulića za kojeg, vašeg stranačkog kolege iz Grada Zagreba, za kojeg 90% poduzetnika i obrtnika u RH vjerojatno misli da bi trebao podnijeti ostavku nakon ove svoje mjere u subotu kad je zatvorio jedan restoran zbog stola ispred njega.

Kao prvo, smatram da je Vlada na vrijeme donijela sve mjere, potom slušala se struka, a između ostalog, za divno čudo, građani se više-manje pridržavaju svih tih preporuka kriznog stožera.

Pred nama je evo kao što smo čuli objedinjena rasprava o dva zakona vezano za dopune Zakona o strancima i dopune Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji. Znamo da ova dva zakona, posebice Zakon o strancima regulira upravo materiju vezano za ulazak stranaca u RH, njihove vize, ravnopravni status vezano za obrazovanje i studiranje stranaca u RH, istraživanje, normalno i odobrenje EU plave, plave karte visokokvalificiranih stranaca koji su manjak vezano za rad i istraživanje u RH i kako se regulira sami njihov status prilikom ulaska, ali i prilikom normalno i boravka u RH i njihovog rada i svega ostaloga. Sami državni tajnik nam je napomenuo nekoliko stvari u uvodu i dobro je da baratamo sa tim brojkama vezano za državljane trećih zemalja na koji će se ovaj zakon odnosit, njih je trenutno u RH koji imaju nekakav odobreni oblik boravka 66582, dok što se tiče državljana država članica Europskog gospodarskog prostora, njih je u RH trenutno 12477, normalno svako ima različiti vid boravka u RH zašto mu je odobren, bilo radi posla, obrazovanja, spajanja obitelji itd. Normalno da treba podržati ove izmjene obaju zakona jel i smanjuju administrativne probleme na koje ti ljudi upravo i nailaze i normalno da smanjimo taj socijalni kontakt i da smanjimo sve procedure koje bi dovele do ugrozu bilo hrvatskih službenika građana, bilo evo i stranih državljana koji se nalaze u RH i treba im produžiti ili dozvolu za boravak ili iskaznicu za boravak ili bilo koji drugi oblik administracije koja im treba na 30 dana nakon prolaska same pandemije. U samom uvodu u replici sam se osvrnuo na nekoliko segmenata koji su bitni za RH kada već spominjemo strance i državljane i trećih zemalja, ali i Europskog gospodarskog prostora, mislim da bi tu trebali staviti naglasak i vjerojatno će dosta stvari biti jasnije nakon sutrašnje sjednice Vlade na kojoj vjerujem, šta vidimo i sada, naznake da će biti radi ovih upravo i dobrih rezultata koje Vlada radi na suzbijanju pandemije, mislim da će doći do ublažavanja određenih mjera. Veliki naglasak, pošto je ovo kraj 4 mjeseca moramo staviti, najveći upit turističkih i agencija i turističkih djelatnika dole uz svi, uz sve koji imaju probleme, da ne spominjemo ugostiteljstvo, al mislim da upravo ovaj prvi val nautičkog turizma koji upravo i počinje da je sve regularno i da je normalna godina koji bi počeo upravo u ovo doba, otvorio naše marine i hotele, odvezao jahte i jedrilice i brodice. Mislim da strance koji imaju u vlasništvu određenu nekretninu ili plovilo u RH moramo napraviti određene mjere za njih jer definitivno to je jedan prvi val kod kojega bi se hrvatski turizam mogao itekako okoristiti i mislim da su ti ljudi spremni kako su imali namjeru određenu pokretninu ili nekretninu imati u vlasništvu RH, tako da vjerujem da imaju i tradiciju dolaska u RH, a i mi šaljemo tu jedan signal i sigurnosti i stabilnosti i mislim da definitivno ministarstvo treba pronaći način kako ubrzati dolazak upravo tih gostiju na našu, na našu obalu. Drugi segment koji ćemo se ubrzo morati dotaknut, to su upravo i sezonski radnici koji, koje svake sezone dolaze iz drugih zemalja u RH na rad. Vjerujem da u slijedećih mjesec dana ćemo morati se dotaknuti i te teme. I jedna pohvala evo i ministarstvu i Vladi kada se dotičemo upravo malo i stranaca, ali i vanjske politike, upravo to je na ovaj segment povratka i naših građana iz ostalih zemalja. Nadam se da imamo i načelo uzajamnosti između naših partnerskih zemalja, a evo i moramo naglasiti i pomorstvo što je itekako bitno za naše hrvatsko gospodarstvo i vjerujem da tu trebamo isto pomoć našim pomorcima kod odlaska dolaska u RH.

Znači državni tajniče, vrijeme je zapravo u kojemu naglašavam iste stvari koje sam maloprije reko, u raspravi oko kluba. Mi razgovaramo o zakonima koji su, pa ja ću reć, apsolutno nisu prioritet ovog sabora u trenucima ako je ovo ozbiljna kriza. I to je ono što mene žalosti i još ću jedanput ponovit, a to je ako se ograničavaju slobode građanima bez prava na žalbu, ukoliko se događa situacija da se suspendira Zakon o prebivalištu i boravištu, ne znam čijom odlukom, ukoliko se narušava Ustav RH, to bi trebali bit oni zakoni koji bi trebali bit ovde na dnevnom redu. Ukoliko je policija onemogućena da provodi Zakon o kaznenom postupku, to treba promijeniti, to je situacija u kojoj će to biti nezakoniti dokazi i neće moći ništa napraviti s tim. Ja iz tog razloga vas molim da umjesto ovih zakona koji su definitivno bacanje prašine u oči da mi nešto u saboru kao sudjelujemo, odlučujemo, vratite prioritete i one bitne stvari na dnevni red. Također, želim reći da pitanje zaštite samoga građanina, prava na zdravstvo, i ovo vam ne govorim bez razloga po pitanju drugog stupnja žalbe i sl., jel onome kome je to uskraćeno, onaj tko nekome uskrati pravo na slobodu i pritvor osobno je odgovoran, pazite ovo govorim osobno, u Ustavu to piše. Nema pravo da se vadi na viši nalog, a to znači stožer je naredio, ne, osobno je odgovoran ukoliko na taj način postupa. Vi kad nekome onemogućite njegovo ustavno pravo, temeljno ljudsko pravo koje je ovde zapisano, a to je da se mora izdati rješenje, da se čovjek može žaliti, da se može obratiti sudu, stavite to pred nas, ako trebate mijenjat ili ako trebate ograničiti neke stvari. Dolazi vrijeme u kojemu možemo očekivat nove probleme, protupožarna sezona, pripreme tko zna jel idu ili ne idu. A nije sve u stožeru niti je sve u brojkama koje će biti izrečene na pressici. Nas može očekivat ovo ljeto nam se mogu dogoditi puno gori problemi i oćemo li onda reći dočekali smo nespremno to. Iz tog razloga vas ja pozivam kao ministarstvo da krenete u aktivnosti koje su nam zaista potrebne, ona zakonska rješenja brza i efikasna koja trebaju biti ovde pred nama. Također, ja moram reći da po pitanju prebivališta i boraviša, ponovit ću još jedanput, suspendirat zakon, onemogućit da se elektronski nešto šta se prije toga moglo elektronski raditi, napravi na način da to, ne znam tko je to donio odluku, prekine kao praksa iz razloga šta bi netko možda želio iskoristiti mogućnost izmjene prebivališta ili boravišta radi toga da bi otišao u svoju vikendicu. Gledajte ne smijemo se time voditi. Ne možete to pravo uskratiti. Ja ću samo još spomenit vezano za nešto čime brinemo za strance i za ljude koji su sa stalnim boravkom, ok, ali me interesira hoće li oni moći doći sad u ovoj situaciji iz eventualno svojih zemalja ovu sezonu ovde ako su imali taj papir. To je nešto što je vrlo interesantno. Da li će onaj koji mu je izdan i na ovaj način produžena iskaznica, ne nalazi se sad u Hrvatskoj moći doći u Hrvatsku bez obzira na to šta imamo zabranu ulaska? Hoće li ići 12 dana, 14 dana u samoizolaciju? Ja to nisam siguran da je uopće predviđeno kao rješenje, ali dobro, bumo videli. Po meni je, slijedeća stvar ja sam zainteresiran i nije problem sa ova 2 zakona, ali me interesira kako ćete omogućiti rad policijskim službenicima i svima ostalima da rade temeljem zakona da im se ne dogodi da sutra budu osobno odgovorni radi određenih aktivnosti koje u ovom trenutku provode i koje sa lakoćom puštamo. Moja poruka je, nije pitanje drži se zakona, nego to drži se zakona prvi primjerom mora pokazati MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, njegovi pripadnici, policijski službenici. Kad se toga odreknemo onda više nemamo pravo na državu. Onda više nemamo situaciju da li je netko imao dobru namjeru ne trenirat strogoću i ponašat se na taj način. To je bit priče. Prvi kao primjer. Kolega Ostojić, dakle vi ste sada ovdje govorili o ograničenjima određenih prava koja se dešavaju uzastopno od proglašenja ove epidemije i mi u SDP-u se cijelo vrijeme zalažemo i smatramo da bi sva ograničenja u biti trebao donositi ovaj visoki dom odnosno Hrvatski sabor 2/3 većinom.

Ono što je u ovom zakonu koji praktički samo produžuje rok produženja boravka strancima, u biti tu nema, nema ono istinskih promjena i odluka koje bi trebale biti, kako bi trebale biti. I znate što me zanima, što bi htio da prokomentiramo možda, prije 2 dana je stožer rekao da su oni političko tijelo i da donose političke odluke, a prije 10 dana kada smo mi tražili da se donose političke odluke su rekli da su stručno tijelo. Naime, ne znamo mi ni tko je uopće u stožeru radi toga što je toliko teško izdati rješenje odnosno donijeti odluku na Vladi da vodeći ljudi tog stožera ili se lažno predstavljaju ili netko nema namjeru ih zapravo držati tamo. Vaše pitanje je prije svega, u meni treba potaknuti one koji bi htjeli uskratiti pravo na rješenje. U ovom trenutku u Hrvatskoj se nalazi između 15 i 20 tisuća ljudi u samoizolaciji ili u ograničenim dijelovima slobode kretanja. Prema tome, ako je to netko napravio i naredio nekome da mora biti, ako mu policija kuca na vrata za to mora biti izdano rješenje o samoizolaciji ili rješenje o karanteni bez obzira na to o kojem se zakonu radilo. Ministar je zadnji puta potvrdio da je bila gužva pa da nisu to mogli izdavati. Gospodin Andrija, ne ovaj virtualni, nego Andrija Mikulić glavni inspektor koji pečati restorane, taj i njegovi inspektori bi trebali biti ti koji izdaju to rješenje. Uvaženi kolega Ostojić u pravu ste da je zakonodavno tijelo sabor stavljen na marginu vezano za mnoge odluke koje su donesene, tako je i kolega Đujić s pravom rekao da je, ali to je premijer rekao neki dan da politika donosi odluke kojima stožer daje legitimitet samo kao stručno tijelo. Dakle, s pravom postavljate pitanje, što sa svim ljudima koji mogu na temelju ovih zakonskih izmjena doći u RH raditi a u isto vrijeme naši građani koji su otišli u druge zemlje raditi, ne mogu se vratiti jer i oni moraju biti u karanteni 14 dana a to znači da se ne mogu vratiti opet u razumnom roku natrag na posao u te strane zemlje. I to su stvari na koje trebamo dobiti danas odgovor. Ne može se ni stožer ni Vlada ponašati samo da reagira naknadno na događaje nego mora nešto planirati unaprijed iako slažem se da je situacija nepredvidiva međutim ovdje se radi o obiteljima, radi se o ljudskim sudbinama i zato bi trebali donest kvalitetna rješenja. Naime, radi se o tome da smo na pitanje trebali nosit masku, 20. 4. napokon od g. Capaka saznali da maska je potrebna. 20 travnja.

Ja se pridružujem ovim ocjenama koje je kolega Ostojić dao da bi trebali ovdje raspravljati o vrlo važnim stvarima koje su na našem dnevnom redu i rješavati probleme građana koji su se nagomilali u zadnjih mjesec dana otkad je kriza i nešto više umjesto da se stvara dojam da se nešto evo kao u Saboru radi, a čitav niz važnih tema je na dnevnom redu i pred vratima. Jedna od tih tema je sigurno i Zakon o potresu, znači kad govorimo o policiji, o sigurnosti u gradu Zagrebu, danas dolazeći u Hrvatski sabor sam prolazio pored jedne zgrade gdje je otpadala žbuka i nažalost, Zagreb djeluje još uvijek ne kao da je potres bio prije 30 dana nego prije 30 minuta i inzistiram na toj raspravi, podnio sam i zahtjev iz zaključka Hrvatskom saboru, on je već 10, 15 dana u Hrvatskom saboru, nažalost predsjedavajući ga ne stavljaju na dnevni red i ja sam prisiljen upozoravati na to na ovim sjednicama jer hrvatski građani pogotovo Zagrepčanke i Zagrepčani zaslužuju da se stane iza njih a ne da se kao što to sada HDZ, štiti gradonačelnika Bandića, pokriva njegov nerad i čitav kaos koji je zavladao u gradu Zagrebu i to ljudi moraju znati i nadam se da će se to promijeniti, meni nije u interesu ovdje govoriti van teme, meni nije u interesu ovdje govoriti o tome da se ne pomogne nego mi je u interesu i govorim da se pomogne Zagrepčanima i Zagrepčankama jer gradska uprava je dezorganizirana, predsjednik Gradske skupštine Drago Prgomet ne želi sazvati sjednicu Gradske skupštine koju je oporba zahtijevala, a mi ovdje pričamo o Zakonima o strancima, o gospodarskom djelu EU-a odnosno području na kojem ti stranci obitavaju, znači to nisu teme koje naše sugrađane opterećuju.

Sa druge strane, ovdje koristim priliku i upozorit ću predstavnika Vlade na jednu konfuziju koju su izazvali sa odlukama koje su spriječile naše sugrađane da idu od općine do općine gdje jednostavno posljednjih mjesec dana ljudi jednostavno nisu mogli ni funkcionirati niti kontrolirati svoju imovinu niti na neki način imati neki normalni život jer mnoge općine nemaju najosnovniju infrastrukturu i tu je na svjetlo dana izašla situacija gdje je naš teritorijalni ustroj totalno neprilagođen RH i potrebama građana odnosno broju stanovnika koji mi imamo. Znači, ja mislim da je ovo prilika da se konačno to revidira i da krenemo u jedan logičniji teritorijalni ustroj i da sa jedne strane pokušamo se vratiti umjesto 500 općina na 100 i nešto općina, da se pitamo uopće čemu županije služe, na koji način one funkcioniraju i da vidimo da najveću krizu koju smo u biti imali tijekom ove zdravstvene pandemije u cijeloj RH je situacija za koju je nažalost odgovorna županija Splitsko-dalmatinska i ravnatelj Doma za starije i nemoćne u Splitu, g. Škaričić, bivši zastupnik HDZ-a i gradonačelnik Omiša koji je tamo smješten samo da bi bio smješten negdje na neku funkciju i pokazuje se u biti županije služe isključivo za uhljebljivanje stranačkih podobnika i to nije dobro i nažalost imamo tamo kriznu situaciju, ljudi su umrli i umjesto da odgovorni odgovaraju da se već u ovom trenutku kaže ko je odgovaran za to šta se desilo u splitskom domu za starije i nemoćne, mi ovdje pričamo o strancima. To hrvatske građane, vjerujte mi, ne zanima, ali odgovornost Škaričića, župana Bobana pa i premijera Plenkovića zbog toga, to hrvatske građane zanima jer odgovornost mora postojati za čini mi se već 10-ak ljudi nažalost koji su preminuli u tom domu za starije i nemoćne odnosno koji su bili štićenici tog doma za starije i nemoćne.

Pa ja mislim da ne postoji 1% hrvatskih građana ovdje koji podržavaju HOK i HGK kao što to čini HDZ.

Pa kada pričamo o Zakonu o strancima koji je danas na dnevnom redu, kolega Maras, kao što ste i sami rekli, u biti dobro ste primijetili, mi danas imamo jedan tehnički zakon koji u biti produžuje rok za zahtjeve strancima da mogu boraviti u Hrvatskoj, a u biti imamo cijeli niz problema danas koji su aktualni, koji gore u Hrvatskoj. Dakle, pričali ste o potresu, potres se trebao rješavati odmah već prije 2, 3 tjedna, kao što se i ovaj zakon trebao tehnički riješiti. Možda da je aktiviran čl. 17. i da je Hrvatski sabor donio odluku o ograničenju određenih ustavnih prava, ali je onda u toj odluci rekao zbog izvanrednih okolnosti sve dokumente i sve dozvole koji prestaju vrijediti se produžuju do 30 dana do okončanja pandemije i to se moglo riješiti u roku 1 dana. A ne ovako, mi praktički svaka 2 dana imamo neke zakone da fiktivno izgleda kao da sudjelujemo u nečemu i donosimo nekakve odluke, a u biti su tehnički zakoni.

Jer nažalost grad Zagreb u ovom trenutku izgleda kao da je potres bio prije 30 minuta, a ne prije 30 dana i ono što je problematično, problematično je što uz netransparentno i nekompetentnu upravu nitko sa državne razine se ne uključuje u rješenje problema naših sugrađana koji su danas u Zagrebu ogromni. Tisuće i tisuće obitelji nemaju priključak na plin još dan danas, 30 dana nakon potresa. Netransparentnost prilikom podjele humanitarne pomoći, znači nevjerojatno je da je gradonačelnik iskoristio 16, 17 milijuna kuna koji su se skupili humanitarnih da netransparentno to kupi materijal od svojih povezanih prijatelja.

Dakle Nacionalni stožer, županijski stožer, općinski i gradski stožeri. Izostala je komunikacija, ne znam zašto. Bilo je prilike svih ovih danas, svih ovih mjeseci zapravo da se uspostavi komunikacija, nije. To vrlo ozbiljno utječe na zdravlje građana. Primarna zdravstvena zaštita je stala. Općinski gradski stožeri ne mogu tu ništa. Ne znam je li može županijski, i to je pitanje. Ako pitate liječnike na terenu, počevši od primarne, bolničke liječnike, mnogi će vam reći da su se donosile odluke koje nisu bile dobre po zdravlje građana. Međutim, ti se liječnici boje izaći u javnost jer je ministar svojedobno nazvao svakog onog tko se suprotstavi odlukama Stožera, da je to 5. kolona. To su vrlo ozbiljne stvari, mi ćemo imati velike liste čekanja, imat ćemo velika oboljenja, povećanje broja karcinoma, svih drugih opasnih bolesti i to će se ubrzo dogoditi.

Svakodnevno nam se javljaju ljudi i upozoravaju na to, ne samo što se ne liječi, nego dosta ljudi su i oprezni, pogotovo bolesni ljudi, ne odlaze u zdravstvene institucije i ja pretpostavljam nažalost da ćemo imati velikih problema u zdravstvenom sustavu nakon krize, pogotovo sa ljudima koji su ozbiljno bolesni. S time bi se trebali pozabaviti, o tom bi trebalo sada voditi računa, više, vjerujte mi, puno više nego o tome da li će između jedne i druge općine netko otići pogledati svoju vikendicu.

Kolega Maras, vi ste u svojoj raspravi dotakli se i teritorijalnog ustroja RH. Naime, da je poželjno da se jedan dio općina, možda i gradova ukine. Sad, često ovdje u Saboru raspravljamo o demografskoj problematici. Pola države europskih, članica EU ima problema sa demografijom, pa između ostalog i mi. Najgora slika je upravo u tim malim sredinama i malim općinicama. I sad, da li vi smatrate da će se spajanjem ili ukidanjem tih manjih općina i gradova demografska slika poboljšati? Da li će ljudi u tim malim sredinama bolje živjeti? Da li će se iz velikih gradova bolje skrbiti o tim malim sredinama? Da li će te sredine imati vrtiće i sve ono što mlade obitelji zanima i što im je potrebno?

Ljudi, kada je Stožer istaknuo zabrane prelaska iz općine u općinu, nisu mogli neki otići na poštu, nisu mogli otići u banku. Nisu mogli obavljati najosnovnije svoje životne potrebe, a vi sad meni govorite da je to u njihovom interesu. Pa kak je to u njihovom interesu? Ako netko u nekoj općini nije mogao obaviti ono što mu treba za život, kako uopće možete reći da je ta općina dostatna i potreba tom istom građaninu koji tamo živi? Pa ljudi sami to govore. Ja samo govorim što ljudi govore, pročitajte malo sada komentare ljudi, pročitajte članke po medijima. Ako sad nije trenutak da to vidimo, ne znam [[Upadica: Hvala.]] kada je. Sljedeći je kolega Saša Đujić. Izvolite kolega Đujić. Pa evo ja ću se osvrnuti na ovaj zakon, dakle ovo je jedan tehnički zakon kojim se u biti produžuju rokovi za podnošenje novih zahtjeva za boravak stranaca. I evo meni stvarno nije jasno zašto mi recimo o ovom zakonu nismo raspravljali kad smo raspravljali cijeli onaj paket o osobnoj iskaznici, o vozačkim dozvolama i o svim onim dokumentima koji su u biti ista suština. Tamo su produženi određeni rokovi i ovdje se produžuje određeni rok. Dakle, mislim da ovaj zakon na raspravu u ovaj visoki dom dolazi sa nekakvih mjesec dana zakašnjenja jer ste ovaj problem u MUP-u mogli vidjet i tada, ko što ste vidjeli osobne iskaznice, vozačke dozvole, oružane listove i sve ostalo i kada smo donosili taj paket zakona znači prije nekih 3-4 tjedna tada smo mogli donest i ovaj paket.

I kada smo ga lani donosili, ha boravak stanaca, reguliranje boravka stranaca u RH, a jednim velikim dijelom se ovdje radi o radnoj snazi koja je recimo deficitarna u našoj zemlji ponajviše u građevini i u pitanju turizma. E sada kada gledamo gospodarstvo i kad gledamo da je turizam strahovito odnosno najviše pogođen, pogođen epidemijom korona virusa i da u biti ova sezona će biti takva kakva će biti onda se postavlja pitanje uopće koliki je interes za strancima i za stranom radnom snagom u RH. Dakle, mi smo proteklih godina imali ogroman pritisak gospodarstvenika evo mahom onih iz turizma na Vladu i na ministarstvo da povećate kvote, da se dozvoli veći broj boravka stranaca u RH, a ja mislim da sada u narednom periodu ne da neće biti potrebe za time nego da bi odgovorna vlada možda u sačuvanju radnih mjesta u RH trebala i smanjivati te kvote jer je suludo da imamo kvote kao i prošle godine i da omogućavamo boravak stranaca koji će biti jeftinija radna snaga od naše u Hrvatskoj, a imat ćemo recimo možda jedan veći dio nezaposlenih ljudi u turizmu koje već i sada imamo, koji su bili sezonci i koji bi npr. u normalnim uvjetima već za Uskrs počeli raditi, ali s obzirom na ovu situaciju nisu uopće angažirani od strane svojih hotelskih tvrtki, kafića i restorana. Dakle, to je recimo tema o kojoj bi mi trebali razgovarati, a ne o tome hoćemo li moći 30 dana duže imati vremena za podnest zahtjev za odobrenje itd. Druga stvar pridružujem se kolegama po pitanju gradova i općina i teritorijalnog ustroja. Sad ću vam reći još jedan primjer zašto mislim da je ovakav ustroj odnosno ovakav sustav funkcioniranja u RH besmislen. Dakle, mi imamo sada nekakav Nacionalni stožer Civilne zaštite koji propisuje određene mjere i određena ograničenja, čuli smo evo prije 2 dana da je to ipak političko tijelo koje donosi političke odluke uz smjernice nekakve struke. Znači do prije 5 dana je to bilo nekakvo stručno tijelo, a onda imamo županijske stožere, pa imamo gradske i općinske stožere. I onda imamo primjera u RH da gradski i općinski stožeri propisuju mjere rigoroznije od nacionalnog stožera. Recimo otok Lošinj i otok Rab. Oni su praktički zabranili dolazak bilo koga tko ne živi na otoku, bilo koga van otoka, na način da su rekli, bilo tko tko nema prebivalište na našem otoku i dođe izvana mora biti 15 dana u izolaciji. I mogu to vrlo lako kontrolirati, recimo Rapska plovidba koja je naslonjena na gradsku firmu neće prodati kartu onome tko nema potvrdu da je prošao 15 dana u samoizolaciji na otoku Rabu. A na nacionalnoj razini to nije, dakle iz jedne općine u drugu možete se kretati normalno uz adekvatnu propusnicu. E sad, ja ne znam da li je to ispravna odluka na gradu Rabu ili na otoku Lošinju, ali je činjenica da oni to rade, a nacionalni stožer nije to popisao. Imamo primjer na Lošinju, dakle građevinski radovi su dozvoljeni po odlukama nacionalnog stožera, građevinci mogu raditi, čovjek je na Lošinju doveo radnike iz Đakova, ali zbog odluka lokalnog stožera oni 15 dana nisu mogli izlaziti van i uopće ni raditi, ni vratit se doma. E sad što će nama nacionalni stožer, što će nama županijski, što će nam lokalni ako vodi svako svoju politiku i ta politika nije ujednačena.

Evo to je pitanje koje se meni postavlja. Imamo repliku, kolega Maras, a ništa povuko je, kolega Ostojić i kolega Bačić. Kolega Đujić vi ste s pravom primijetili zapravo ovu situaciju koja potpuno mijenja bit onoga zakona koji je bio prvi ovdje na dnevnom redu 19.3. oko kojeg smo se složili. Nacionalni stožer, tada je traženo jedinstveno djelovanje, obrazloženje tog zakona je bilo da bude jedinstveno djelovanje. A sad ispada da lokalni stožeri koji su to radili i prije zapravo i dalje provode svoju politiku onako kako im paše. To je nešto šta zapravo govori o tome koliko je nacionalni stožer istinski bio napravljen na način kako je to traženo od nas da svi zajedno budemo za takvu vrstu ovoga djelovanja. Ja mislim da ta varijanta samo pokazuje koliko su promašene odluke tog ne znam jel je političko ili stručno tijelo, a po meni bi trebalo biti operativno.

Dakle, evo opet ću reći sad na primjeru. Imamo neke županije koje su napravile opet nekakve regije unutar sebe. Ja ne znam da li to treba ili to ne treba, ali meni to nije baš ovoga uobičajena situacija ako imamo situaciju pandemije s kojom se borimo kao država, da država govori jedno, da lokalni stožeri rade nešto drugu. Pa nastao je problem ono kada su se gradovi i općine htjeli udružiti po nekakvom logičnom principu pa je onda, donesli su odluke, pa je onda nacionalni stožer rekao, e ne, moraju gradska i općinska vijeća to potvrditi, pa da to preduhitre taj problem su onda donesli odluku može svi unutar županija. E sad, ja podržavam odluku gradskih i općinskih vijeća ali i tu imamo jednu nelogičnost.

Kada spominjete gradove i županije i općine, sad se vraćamo na ono borili smo se toliko za decentralizaciju, vraćamo se sad opet na centralizirani model. Nije ništa nelogično da pojedini lokalni stožer provodi određenu politiku svoju, npr. u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo i dalje zabranu kretanja put otoka ali tu je sve u suglasnosti sa Nacionalnim stožerom. Tako da ne znam zašto se sad borite da opet centraliziramo sve na jedno mjesto, i druga teza zašto raspravljamo o ovakvim tehničkim zakonima. O čemu bi mi trebali ovdje raspravljat?

Hrvatski sabor bi trebao raspravljati o zakonima koje u ovaj Visoki dom upućuje Vlada RH, ona to ne radi. Pa mi do prije 3 tj., mjesec dana nismo imali nijedan zakon iz Vlade. Niti jedan, zato raspravljamo o izvješćima jer nemamo o čemu raspravljati jer Vlada ne šalje prijedloge u proceduru, to je problem. A kada govorimo o decentralizaciji, decentralizacija, zašto nemamo cjelovitu politiku nego odluke nekakve fiktivne ko će se di kretati, di neće, to je kao decentralizacija, a fiskalne, onda smo centralizirani. Dakle, Vlada daje gospodarske mjere poduzetnicima na račun gradova i općina, tako jer uzima njima porez na dohodak i oni ostaju bez svojih sredstava. Jel to decentralizacija po HDZ-u? Pa dajte im novce pa onda govorimo o decentralizaciji.

Sad imamo dvije završne rasprave u ime kluba zastupnika, prvi je kolega Ostojić, Klub zastupnika SDP-a završno, nakon njega kolega Miro Bulj, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, završno. Izvolite, kolega Ostojić. Zahvaljujem potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Danas smo opet dobili dva zakona vrlo slična i imaju istu stvar a to je produženje rokova trajanja. Poslije ćemo se ponovno vratiti nazad radi ovog obrazloženja ponovno kameno doba, neće bit napretka a to je da idemo u elektroničko napredovanje iako smo evo pokazali kako svaki pravi Hrvat koji drži do sebe, ima propusnicu pa ih izdano 950 000 u RH za slobodno kretanje. Prema tome, onog trenutka kad dolazimo do situacije da MUP odustaje od toga da bude primjer da se ponaša po zakonu a to govorim u slučaju prebivališta i boravišta odnosno varijante u kojoj su suspendirane mogućnosti da ono što ste mogli prije elektronski dobit, više ne možete, to je samostalna odluka i tvrdim da je protuustavno.

Točno, ali stožer nije taj koji može zamijenit Sabor. Nije stožer nacionalno mjesto na kojemu se može izmišljat odnosno donosit onakve odluke ili zakone koje bi mogli ograničit mimo zakona nečije pravo na slobodno kretanje. Iz tog razloga, inzistiranje da se donosi rješenje, da se ljudi mogu žalit je nešto što je po meni sasvim normalno, sukladno Ustavu RH a pokazat će se jesam li bio u pravu što se tiče ograničavanja sloboda bez rješenja i ustavnog prava na žalbu. Tada se ne bi dogodilo između ostaloga ni ponašanje g. Andrije Mikulića, ne bi se dogodilo da zapravo tijelo koje evo sad možda je najbolji naziv stručno političko tijelo, znači stručno političko tijelo da donese odluku da se zamrzne zdravstveni sustav RH i da druge bolesti idu na čekanje. Ja to ne mogu ničim opravdati, životno ugroženi građani u ovom trenutku očekuju a SDP je kao i inače dao konstruktivne prijedloge na koji način izaći iz te situacije i jednako tako kao i za gospodarske mjere koje bi bile potrebne da bi normalizirali situaciju koliko je god to moguće. Ponovit ću još jedanput, jedinstvo da, ali ne u šutnji oko promašenih poteza. Posebno ne oko nelegalnih mjera. Vi se sjećate šta smo govorili o propusnicama, govorili smo o suvislim zonama, govorili smo o apsurdima koji se događaju da čovjek mora ić u drugi grad tražiti propusnicu, evo recimo, Vis i Komiža, radi toga da bi dobio odlazak na punktnu stancu u Komiži. Otoci sami po sebi su izolirani. Samostalne odluke koje se u ovom trenutku donose što se tiče općina i gradova su bile razlog zašto smo mijenjali Zakon o Stožeru civilne zaštite na nacionalnom nivou, donosili izmjenu tog zakona upravo zato da se ne bi dogodilo da nemamo jedinstveno postupanje odnosno da se s jednoga mjesta centralizirano upravlja ovom krizom. Prema tome, danas govoriti o tome da nije bilo nelogičnih poteza, da nije bilo situacija u kojima je došlo do potpuno krivih po meni i apsurdnih situacija da smo na kraju dobili varijantu da su neki ilegalno koristili brdske puteve da bi došli do dućana ili slično, sve to skupa govori o tome da su se ljudi u stručno političkom stožeru zapravo zaigrali. Hrvatski sabor u ovom trenutku dok nije rat, dok nije situacija u kojoj ne možemo radit, dok imamo epidemiju ok, ali nema niko pravo suspendirati najviše zakonodavno tijelo da se sastane, da radi i funkcionira kao što funkcioniraju i svi drugi. Ja mislim da je jako važno da ne suspendiramo ni vlastite akte u ovome saboru i da se pokušamo prilagodit toj situaciji. Ja mogu razumjet da je, vremena je prošlo već dovoljno da možemo doć do toga da vratimo u normalu bar rad u ovome zakonodavnom, najvišem zakonodavnom tijelu, pa će nam se možda događat manje promašaja jer ponovit ću još jedanput, ljudi nisu brojke, ljudi su i naši građani i njihovo ograničavanje slobode mora imat svoje uporište kako u zakonu tako i oni koji primjenjuju zakon to mogu radit samo na temelju zakonskih rješenja.

Predstavniče hrvatske Vlade i hrvatski građani. Vidimo da raspravljamo o zakonu koji se mogao donijeti i prije o strancima, koji se mogao donijeti kroz odluke stožera i brojne donose stožer ne zakonito, ali to je opće prihvaćeno da ovaj sabor jednostavno mora služiti većinama i dizati ruke. Međutim, ja bi ovdje kazao da očekujem odgovore, vidim da se nije javio državni tajnik, što je sa migrantima? Već kad govorimo o strancima, zašto nitko ne spominje migrante i da li migranti ulaze nelegalno u RH i da li ste ih testirali? To građane interesira, poglavito u pograničnom području. O tome niti riječi. To je ključno pitanje. Sve smo iscrpili oko stranaca. Dao Bog da tolko skrbimo o ljudima koji su se iselili, hrvatskim građanima u druge zemlje zbog loših politika, zbog loših politika u poljoprivredi, zbog loših politika u ribarstvu, zbog loših politika u gospodarstvu, zbog loših politika Ovršnog zakona, zbog svega onoga o čemu će sada govoriti iza ovoga Bože Petrov na 9 prijedloga zakonskih koje smo mi dali. Da se govori o bankama, dal će biti moratorij na kredite. Kad ćemo o tome govoriti? A od vas tražim tajniče, minimalno odgovorite ovdje građanima, što je sa migrantima, da li migranti ulaze u RH, a od tih šta su ušli, a ulaze, koliko ste ih testirali od koronavirusa već kada ste uzeli određene slobode hrvatskim građanima, što je sa migrantima i što je sa našim iseljenim Hrvatima u drugim državama, što se poduzima sa strane Vlade RH? Ja bi ovdje na kraju rekao ovdje je bilo spominjano dok mi govorimo o bitnim zakonima, iza ćemo govoriti na prijedloge MOST-a. Ja bi ovdje spomenuo da je se i u ovoj ozbiljnoj situaciji čak i danas da bi se nastavile podjele u društvu kad se svi pozivaju na zajedništvo u Jasenovcu na komemoraciji doslovno dijeli hrvatski narod. Ja još jednom odavde moram osuditi izjavu predsjednika RH koji je na tragu onoga što je napravio Andrej Plenković i šarafciger koalicija zajedno s HNS-om i Pupovcem gdje je izjavio da HOS-ovu ploču triba baciti, skinuti i baciti. Ja mislim, ja tražim da se ispriča svima onima HOS-ovcima, poglavito poginulim obiteljima i majkama mojih suboraca koji su od Vukovara, od mog Ivice Poljaka Sokola do, do nedavno pronađenoga Crvenkape do Dubrovnika HOS-ovci su branili na najtežim ratištima hrvatsku državu u Domovinskome ratu. I koristiti sada ovu priliku kada nas Vijeće Europe poziva da osudimo sve totalitarne režime, komunistički, nacistički i fašistički, da na ovaj način reagira. Ovako je trebala reagirat, u biti sada je nasljednik politike Kolinde Grabar Kitarović, Andreja Plenkovića prema hrvatskim braniteljima i u ovome slučaju Zoran Milanović koji je sramotnom izjavom da triba skidati i bacati ploče od HOS-a Hrvatskih obrambenih snaga, a u isto vrijeme četnički spomenici su još uvijek tu kao što je Šljivovčaninu koji je kla i palio po Vukovaru i pozivao na pobunu uvaženi predstavniče Vlade. Kad ćete skinut četničke spomenike i bacit ih? Od koljača i četnika. U ovo vrijeme nisu dobre podjele, nisu dobre podjele, al da premijer i predsjednik takve izjave daju na komemoraciji žrtvama kad se svim žrtvama treba odati počast, očekivao sam minimalno da će biti kraj izjave Nenada Stazića koji je rekao da je '45.g. nije, da pobjednik nije završio svoj posao, da nije pobijeno dovoljno i poklano dovoljno Hrvata.

U istom trenutku ovakve sramotne izjave prema onima koji su stvorili temelje hrvatske države, a to su pripadnici policije, HV-a i HOS-a.

Vidim da su se uzburkale malo strasti, polako se vraćamo na ustaše i partizane, to znači da se normalizira sustav u RH, to je dobro. Dosta smo ovdje lutali u raspravama, pa evo prijavio sam se završno, čisto malo da se vratimo na temu, da se vratimo na ova dva zakona o objedinjenoj raspravi. Zakonom o strancima i vezano za Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji. Spomenuli smo i otvorili smo niz tema koje vjerujem evo da državni tajnik će se možda i u svom završnom obraćanju osvrnuti na to i na same kvote vezano za zapošljavanje stranaca, moramo naglasit da ipak ovo nije samo nekakva tehnikalija, da ovo nije samo tehnički zakon, tehnička narav, ipak se radi o 70 000 ljudi, bez obzira što su oni stranci, oni se nalaze u RH, vjerovatno ovdje i rade ili se školuju, evo gledamo i na pojedinim sveučilištima, imamo dosta i studenata koji su ostali u RH, na neki način ovdje zaglavili u doba pandemije ali mislim da im nije loše i da naši i sveučilište i studentski centri i fakulteti itekako rade svi na tome da se osjećaju ugodno i da izvršavaju svoje obveze bez obzira što nisu u svojim matičnim zemljama. Otvorilo se i pitanje uzajamnosti, ja se nadam, mi smo definitivno država koja ima jaki senzibilitet i radi naše dijaspore vjerovatno i radi naše povijesti prema strancima, znamo i naš odnos i sva prava koja evo imaju i manjine počevši ovdje u Hrvatskom saboru pa nadalje i svojim zakonima i svojim ustavnim zakonima, tako da vjerujem i nadam se ćemo evo i kroz ovu diplomatsku mrežu pojedinih ministarstava, da ćemo raditi upravo na toj uzajamnosti i da naši državljani koji su trenutno u određenim državama po svijetu, da će imati jednaki ili sličan i nadam se možda i bolji tretman nego šta stranci imaju u RH. Što se tiče samih sezonskih radnika, evo i otvorili smo temu i nautike i državljana, stranih državljana koji imaju u vlasništvu pokretnine i nekretnine, koji se nalaze u RH, vjerujem sutra i da ćemo budno pratiti sjednicu Vlade RH jer evo dosta pitanja koja su se ovdje otvorila, dobit ćemo sutra odgovor upravo vezano za i ugostiteljstvo i poljoprivredu i sve djelatnosti koje trpe radi ove pandemije tako da vjerujem evo, da je upravo i nautika, turizam i sami smještaj a upravo i ovi strani državljani koji imaju nekretnine i pokretnine u RH, da će biti taj prvi val gdje ćemo nadam se osjetiti i spasiti koliko se može spasiti turistička sezona koja je pred nama.

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se svi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun, turizam, za obitelj, mlade i sport, za gospodarstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite na set zakonskih prijedloga, kolega Božo Petrova za prijedlog zaključka, mogu drugi ... [[Govornik se ne razumije.]] Izvolite, vi ste na redu, izvolite kolega Petrov. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, meni je drago da makar s odgodom možemo pokazati koje smo sve mjere, koje smo prijedloge, koje smo izmjene zakona uputili kako bismo dali svoj doprinos u suzbijanju posljedica ove krize koja je pogodila našu državu i s ovom epidemijom. Kažem s odgodom, jer smo naše zakone uputili, ima već nekoliko tjedana i od samoga početka krize smo predlagali određene mjere. Isto tako možete vidjeti da popriličan broj mjera koje smo predlagali od prvog dana već se konzumiraju zato što ih je Vlada u međuvremenu usvojila. Nažalost, nije usvojila u potpunosti određene mjere, one koje su donesene bile polovične, s druge strane kaska sa određenim odlukama dva do tri tjedna i tu gubimo dragocjeno vrijeme. Jedna od mjera koje smo predlagali bio je zakon koji se odnosi na ovrhe, nažalost poslije ću vam pokazati i tu je Vlada donijela na štetu svih blokiranih i ovršenih samo polovično rješenje. Ono što bi trebao izdvojiti prije nego krenemo o svim mjerama na što je MOST-ove mjere odnose, odnose se ne samo na ovo razdoblje dok traje epidemija, dok traje kriza, nego i na ono razdoblje poslije te krize jer samo o nama ovisi koliko dugo će trajati posljedice te krize. Ako na vrijeme, ako brzo, efikasno budemo djelovali onda će se gospodarstvo brže vratiti i jedini spas za sve ljude koji su danas ugroženi, pogotovo financijski ugroženi je brzi oporavak gospodarstva, radnih mjesta tako da imaju način kako zaraditi za svoje obitelji da ne završe na kraju u siromaštvu. Također naše mjere idu za promjenom paradigme. Tu smo riječ odnosno tu sintagmu smo slušali u zadnjih mjesec, dva dana vrlo često od Vlade. Nemamo još uvijek kvalitetnu potvrdu, objektivnu potvrdu, dokaz da je to za njih nešto više od same sintagme. Mogli smo vidjeti da se paradigma nije promijenila i to na slučaj od neki dan kada je Državni inspektorat našao navodne nezakonitosti u djelovanju ugostitelja pa ih je brže bolje zatvorio, nakon toga odalamio financijskom kaznom i to sve zato što eto brojni tumače odredbe i mjere izdane u „Narodnim novinama“ koje je izdao stožer, a da zapravo te mjere koje su dane nisu precizne, nisu jasne kakve bi trebale biti zbog čega se onda javljaju i HGK i ministarstva turizma, ovi, oni zavodi za javna zdravstva bez ikakvog razloga. Nažalost, nemamo u tom slučaju vladavinu prava, nemamo pravnu sigurnost stradaju upravo oni koji bi trebali činiti okosnicu našega gospodarstva, a oni koji su vjerojatno u mentalnom sklopu istom, ne zadnjih 30 godina nego zadnjih 80 godina, brže bolje su pojurili na teren da baš te kazne. I onda Vlada zadnjih dva mjeseca priča o promjeni paradigme. Ja bih ih pozvao da stvarno to pokažu djelom, ja bih ih molio da one mjere koje su donijeli da ne budu privremene, to je onda promjena paradigme. Mjere koje je MOST predložio u zadnjih mjesec do dva dana, među ostalim bili su promjena Ovršnog zakona, promjena Općeg poreznog zakona, promjena poreza na dobit, izmjena poreza na dohodak, izmjena Zakona o PDV-u, ukidanje parafiskalnih nameta itd., itd. Ali ono što je ključno za neke od ovih mjera, mi ne mislimo da trebaju biti privremene one trebaju biti trajne. U trenutku kada idete promijeniti Zakon o PDV-u i mijenjate ga na način da konačno poduzetnik, obrtnik, samozaposlena osoba mora platiti PDV tek onda kada su njemu platili za njegov proizvod, e onda je to promjena paradigme, e onda je to onaj način za koji mi u MOST-u smatramo da se konačno država treba početi odnositi prema svakom građaninu u ovoj državi i prema svakom poduzetniku u ovoj državi. A to je na način da ih država ne doživljava kao ovce za šišanje ili kao one objekte na kojima će se iživljavati nego da ih doživljava kao partnere. Mi želimo da taj zakon, ta promjena zakona, uredba koju su donijeli da se PDV plaća po naplati ne bude privremena nego bude trajna. Nemate pravo biti u prvi u redu naplate, nemate pravo opelješiti svaku zaposlenu osobu u državi koja vam doprinosi, koja vas hrani, a da vas nije briga jeli on nakon toga uspio naplatiti ono što je proizveo ili je završio u bankrotu. A ono što je ključno u svemu tome kako ne vidite da u trenutku kada te mjere napravite trajnima da ćete smanjiti zonu sive ekonomije. Pa mislim da apsolutno svi znaju da danas poduzetnici upravo u strahu da neće moći naplatiti svoj proizvode vam ne izdaju fakture, da država stane iza njih, da država kaže da je račun temeljni dokument utuživ, da se mora naplatiti, da država kaže mi ćemo platiti PDV kada vi naplatite svoj proizvod kad znate da su se poduzetnici i samozaposleni obrtnici svi da su se osigurali, a vi ćete automatski smanjiti sivu ekonomiju. Vi ćete pokazati onu solidarnost, to je druga riječ, drugi pojam koji smo znali slušati zadnjih dva mjeseca, vi ćete pokazati da razumijete te ljude da oni nisu za vas ovce za šišanje. Da oni nisu samo tu da vama priskrbe novac kojim ćete vi plaćati sve vaše uhljebe od državne, županijske do lokalne razine. U samo zadnje 4 godine deseci tisuća novozaposlenih u javnoj i državnoj upravi. Zanimljivo, pola milijuna ljudi je iselilo u zadnjih 5 godina, samo u našoj državi se događa apsurd. Imamo manje ljudi u državi, a više zaposlenih u državnoj upravi. I nitko ne govori o apsurdu nego upravo one koji vam privrjeđuju čak i za vrijeme krize, brže bolje pohrlite na teren kazniti ih. Ne samo zatvoriti ih nego udariti financijsku kaznu. To nije promjena paradigme, prijeđite s riječi na djela. Mijenjajte paradigme, ali na pravi način. Također, MOST je tražio da se ukine plaćanje akontacije, predujma na dobit. Pa je li normalno da svi oni koji su zaposleni, koji privrjeđuju plaćaju danas porez prema onome kako su poslovali, prije plaćaju ga unaprijed, kreditiraju državu. Pa nije normalno i to također, treba uvesti i treba biti trajno. Nije korektno, nije solidarno, nije promjena paradigme, kako god da hoćete, koje god pojmove hoćete u zadnjih 2 mjeseca koje ste ubacili u svoj vokabular, koristiti, to ne odgovara. Izbrišite akontaciju poreza na dobit. Ukinite porez na dividende i na udjele na dobit. Imali smo priliku prije nekoliko dana raspravljati o Ovršnom zakonu, odnosno o prijedlogu zakona kojeg je dala Vlada. Vlada je odlučila promijeniti Ovršni zakon, ali na način da ne obuhvati sve niti načine niti subjekte. Dakle mi smo tražili da se Ovršni zakon, i to smo bili predložili prije nego je Vlada uputila svoj prijedlog, tražili smo odgodu svih ovrha za vrijeme trajanja epidemije. Odgodila je ovrhe po računima. Je li vi zaboravljate da postoje ovrhe po pokretninama i nekretninama? Je li vi shvaćate da nitko nije još zaustavio ovrhe na nekretninama? Osim toga, vi ste rekli FINA-i da FINA nema pravo vršiti ovrhe po računima, ali niste rekli Zavodu za mirovinsko osiguranje da ne provodi iste takve ovrhe po računima prema umirovljenicima.

Ja ne govorim samo da vas kritiziram, moj žučni govor je iz razloga što ili ne čujete ili ne želite čuti. Od prvoga dana, od trenutka kad se izašli ovdje s mjerama, bio sam prvi na govornici nakon ministar financija, nakon predsjednika Vlade i rekao vam, vi nudite odgodu, a ja vam kažem otpis. Vi nudite jeftinije kredite, a ja vam kažem bespovratna sredstva. I naravno da će moj govor biti žučan jer ne čujete. Niste čak niti to napravili. Otpisali ste koliko njih, odgodili ste kome sve, dakle niste napravili jednako prema svima. Otpis dospjelih obveza, a ne odgoda. I ne samo za vrijeme epidemije, nego 90 dana poslije. Zašto? Jer da pustite apsolutno sve danas u Hrvatskoj, da epidemija nestane ovako, da koronavirus nestane ovako, ljudi se nemaju gdje vratiti. Dakle nije dovoljno samo za vrijeme epidemije, trebati dati vremena gospodarstvu da se vrati na ono što je bilo. Ali o tom ću mrvicu poslije. Također, mi smo u ovom setu zakonu, a i prije u mjerama koje smo vam govorili, navodili da treba ukinuti plaćanje paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače u turizmu. Vi još uvijek vjerujete da će postojati turistička sezona? A meni nije jasno, koji paušalni porez i dalje plaćaju? Pa ljudi moji, ti ljudi su se zadužili, digli su kredite, da doprinose ovome društvu i sebi, ali i vama. Oni vas hrane. I dalje njih zaboravljate, onu glavnu vašu gospodarsku granu, po meni bi i trebalo barem biti 4, 5 u Hrvatskoj, ali ste zbog svojih politika pretvorili turizam u jedinu gospodarsku granu, gotovo jedinu u Hrvatskoj i sad ste na njih zaboravili. Jeste digli kredite, vaša briga. Je li morate plaćati paušalni porez, vaša briga, to što nemate od čega platiti, to što nemate klijenata, nemate turista, nije nas briga. Pa ne može vas ne bi briga za to. Ali ja vam ovo govorim, ima mjesec dana. I sve to možete promijeniti, još uvijek možete promijeniti. Također, govorili smo da se treba ukinuti članarina za Hrvatsku gospodarsku komoru.

Što će to turističke zajednice napraviti u idućih mjesec, dva dana? Tu vam je pola milijarde kuna. Pa da uzmete samo ove dvije članarine to vam je 700 milijuna kuna koje trebate vratiti nazad ljudima koji danas jedva spajaju kraj s krajem, koji su zbog ovoga što im se dogodilo, ne njihovom krivnjom, ostaju bez posla i nemaju mogućnost privređivati za naše društvo, za vaš državni, županijski, lokalni proračun. Također, tražili smo da se izmijene i zakoni o rodiljnim, roditeljskim naknadama, tražili smo također da se ukinu parafiskalni nameti u ja ću također reći par zanimljivih brojki. Vi baratate s brojem od gotovo 400 parafiskalnih nameta, od tih 400 parafiskalnih nameta njih 20 je krupnih, a od tih 20 krupnih, tih 20 krupnih vam donese u vaš proračun 12 milijardi kuna. Ali od Vlade ne čujem da oni nešto rade, oni najavljuju da će nešto raditi, tako najavljuju i teritorijalni preustroj, oni najavljuju ma hoćemo, nećemo, ovako ćemo, onako ćemo. Ja bi vam savjetovao da u stilu onoga kako ste vodili zadnje četiri godine napravite povjerenstvo za suočavanje s parafiskalnim nametima, to bi bilo adekvatno ako ću biti sarkastičan pa onda vijećajte što ćete napraviti s parafiskalnim nametima, ali meni situacija nije normalna, za mene ovakva situacija traži hitno, efikasno djelovanje, nikakva povjerenstva, nikakve dileme hoćemo-nećemo nego logiku. Ova situacija zahtijeva da krenete sebe rezat, da ne pričate o teritorijalnom preustroju, krenete ga radit. Opet ću vam dati podatak koliki je disbalans između onoga što govorite i što radite. Vi ste 2018. pokrenuli projekt o optimizaciji javne uprave vrijedan 20 milijuna kuna, vrijeme mu istječe sad krajem ove godine. Došli ste do toga da niste napravili ništa, čak ga niste uputili niti u javnu raspravu. To su djela, a ja vas molim da s riječi pređete na djela jer kada pričate o uštedama ne želim vas čut da govorite o tome da ćete dok sebe ne srežete uzimati od plaća zdravstvenih djelatnika, obrazovnih djelatnika u obrazovanju i ostalih. Nećete, nemate pravo na to. Imate kompletan nered u vaših 500 i nešto općina, 20 županija, 1300 državnih tvrtki u većinskom ili manjem vlasništvu i hrpu uhljeba. A ja ih moram nažalost tako nazvat. Svaka čast ljudima koji pošteno i savjesno obavljaju posao u državnoj i javnoj upravi, ima ih, ali brate ima i onih koje ste ubacili unutra koji apsolutno ništa ne rade i na kraju vam je to kriza to i pokazala. Napravite analizu koliko ljudi u državnoj i javnoj upravi danas stoji kući i radi smanjenim intenzitetom ili uopće ništa ne radi. Zanimljivo, država radi brže. Nema tona papira, nema štambilja, nema pečatiranja, nema čekanja u redu, sve ono što ste govorili da ne možete napraviti godinama da vam trebaju analize, povjerenstva, sve ste to napravili u par dana jer vam je dogorjelo do prstiju, dakle može se. Ja vas pozivam da to krenete radit. A osim toga što se tiče Ovršnog zakona, samo ću se kratko vratiti jer nažalost nedostaje mi vremena, za Ovršni zakon Vlada je obećala da će mijenjati Ovršni zakon poslan u treće čitanje. Kakav je bio u drugom čitanju, bolje je da ga i ne donosite. Al ako stvarno želite pomoć, ako to nisu riječi, samo riječi nego i djela, donesite Ovršni zakon, ali pravi Ovršni zakon koji će biti pravedan prema svima. I bitna mjera konačno dozovite se razumu i obvežite banke da moraju napraviti moratorij na kredite i građanima i poduzetnicima.

Izvolite. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi predstavnici Vlade. U ime Kluba zastupnika SDP-a u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom se mogli očitovati i naglasiti problem koji je stvorila Vlada RH. Dakle, prošloga petka HS donio je izmijene Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima naših građana i na taj način je dobar dio građana RH deblokiran. Međutim jedan veliki broj građana ovoga se tjedna nemilo iznenadio. Iznenadili su se zato što su se ovrhe po njihovim računima nastavile provoditi, a to su građanke i građani RH kojima ovrhu nije provodila FINA već im je ovrhu provodio njihov poslodavac ili Zavod za mirovinsko osiguranje. Od onih ovrha koje se odnose na ovrhu po plaćama ili drugim novčanim sredstvima procjenjuje se da se u ovom slučaju radi otprilike jednoj trećini ovršenika. Ovršenika kojima je pružena nada, a onda su nakon vikenda doživjeli gorko razočaranje. Poštovane kolegice i kolege, četvrti mjesec je izgubljen, plaće su već u velikoj mjeri isplaćene, ovrhe u velikoj mjeri provedene, ali poštovane kolegice i kolege, a ovdje posebno govorim predstavniku Vlade koji je iz resornog Ministarstva pravosuđa. Zbrojite se i ili prihvatite jedan od oporbenih prijedloga zakona, kao što je onaj SDP-a koji ovu materiju rješava u potpunosti ili uputite svoj prijedlog zakona.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, tražim stanku ispred Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta da bi se dodatno konzultirali vezano uz ovaj paket zakona.

Dakle, Antun Petričić, Marko Knežević, Žarko Manjkas-Crvenkapa, ljudi koji su sa HOS-ovim oznakama i "Za dom spremni" poginuli da bi danas Zoran Milanović bio predsjednik, borili su se za Hrvatsku, slobodnu, suverenu i demokratsku državu, a danas onaj tko nije za dom spreman, e on se može nazvati komunistom i fašistom jer jedino što danas trebamo biti, trebamo biti za dom spremni, kao što su bili i ovi koji su dali svoje živote za hrvatsku državu. I tu moramo biti jasni. Dakle ovo je jedna iznimno skandalozna izjava na tragu onoga što je predsjednik Milanović i prije govorio i radio, ali ovdje moram naglasiti da je drugi problem također, jako veliki, što je sve to rekao i govori u nazočnosti premijera, odnosno predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji sve to sluša i ne reagira. Dakle ovo nema veze sa stankom, dakle dajem vam opomenu.

Međutim, da stvar još i proširimo, kako je rekao i kolega u uvodnom, Petrov, u uvodnom izlaganju, mnoge od svih mjera bi se i inače trebale provoditi, pa tako isto kad govorimo o umirovljenicima, i posebno onim slučajevima gdje su oni bili jamci, gdje je dužnik preminuo, ti umirovljenici su, iako u Hrvatskoj ne postoji smrtna kazna, ti umirovljenici su kažnjeni do smrti. Dakle, oni moraju plaćati taj dug jer su u jednom trenutku svog života, možda nepromišljeno, možda iz nekih drugih razloga ušli u takav odnos, i oni moraju do svoje smrti plaćati dug po tom kreditu. Jasno je da iz ovoga u velikom dijelu stoje banke i mislim da je i Vlada u tom dijelu nema snage se obračunati, nema snage reći bankama da to nije primjereno, da ljudi ne moraju do kraja svog života plaćati dugove koji su nastali, a nažalost zbog smrti dužnika nisu mogli biti naplaćeni.

Riječ je o tome da danas ponovo imamo u raspravi jedan set zakona koji je predložila oporba. Nalazimo se u jednim vrlo neobičnim vremenima. Karakteristika ovih vremena je sljedeće, kad dobijemo prijedlog od vladajućih, mi u principu bez obzira o tom prijedlogu, raspravljamo, diskutiramo, ali svjesni situacije, oporba je ta koja u glavnini slučajeva glasa za te prijedloge i svjesni toga da se mora reagirati odmah. Promjene koje HDZ kao stožerna stranka vladajuća nije shvatio jer nije shvatio da bi trebao malo slušati oporbu. U ovim našim prijedlozima koji jesu, ima izuzetno dobrih, kvalitetnih prijedloga. Mi nemamo svi zajedno ništa protiv da vladajući te prijedloge prihvate, da ih ugrade, da dođe s tim, kraj travnja je, očekivali smo da će biti nekakav set mjera 2.0, odnosno travanj 2.0, ali travanj 2.0 nije ovdje. Kad je riječ o ovrhama o kojim svi govorimo, uopće nije jasno zašto zajedno sa ovim zakonom nije došao i zakon koji je iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa iz jednostavnog razloga što ljudi koji su ovršeni imaju jedni prema kojima će se postupati na jedan način, druga grupa ovršenih postupat će se na drugi način i to jednostavno nije dobro. Ali, postoji još jedna velika tajna i misterija kojoj se nikako ne možemo dokučiti. Zašto ne želite donijeti zakon o moratoriju na kredite naših građana, naših poslovnih subjekata? Što je tu tako magično da pod svaku cijenu štitite banke? I imamo još jednu stanku. Tražim stanku ispred Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku i Živi zid kako bi se konzultirali oko kriznog paketa mjera. Naime, značajan broj građana, to su tisuće i tisuće nalaze se u zrakopraznom prostoru, oni su znači samozaposleni, slobodni umjetnici, sezonski radnici, oni nisu obuhvaćeni ovim mjerama pomoći, znači kao što ostane radnik koji dobije otkaz, dobije 4 tisuće kuna. Njih nema nigdje, znači to je veliki broj ljudi, njima se mora pomoći. S druge strane, ono na čemu inzistiram mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku jest da se aktivira ispred HNB-a mehanizam helikopterskog novca a to znači da se bespovratno svim punoljetnim građanima Hrvatske dodijeli bespovratno po 4 tisuće kuna koje ne moraju vraćati. Zašto? Na taj način ćemo, već je to trebalo napraviti, ja sam to tražio prije mjesec dana, na taj način bi se zadržao razina potrošnje, to bi stabiliziralo koliko-toliko proizvodnju, sačuvalo u značajnoj mjeri zaposlenosti i bilo bi daleko manje problema. Mi vidimo da HNB uopće ne reagira na to i što je najgore, Vlada uopće ne reagira na to, prema tome, ona najvažniju instituciju u ovoj krizi jednostavno ne stavlja u pogon. S druge strane, pomažu samo bankama, bankarima. Banke nisu ničim zahvaćene u ovoj krizi i zato ću inzistirati ispred Promijenimo Hrvatsku na uvođenju poreza na imovinu bankama, telekom operaterima jer oni ostvaruju najveću dobit. I zamislite, molim vas, glavni savjetnik, ekonomski savjetnik predsjednika Vlade, on kaže ovih danas da bankama je, bilo bi nezakonito da se obustavi obračun redovnih kamata. Pa koga vi štitite više?